Vreme određuju građani Srbije na izborima. Ne određujem ja i ne određuje niko drugi ko vodi sednicu. Idemo dalje, zaista samo stojite i svađate se sa svima koji vode sednicu. Nije povređen Poslovnik. Nije imao nikakvu uvredu, ima pravo da govori kako on shvata amandman. Ima prava i vladajuća većina da kaže kao i opozicija. Neću vam izreći opomenu, ali vas molim da se i vi uzdržite. Na član 7. razdele 3,16,19. i 27 amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enim Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi. Koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade i predstavnici ministarstava, mi smo podneli ovaj amandman na član 7. predloga zakona o budžetu zato što sredstava koja su namenjena za rada nacionalnih veća, odnosno nacionalnih saveta nacionalnih manjina uopšte nisu adekvatna i ne odgovaraju realnim potreba nacionalnih veća kako bi oni mogli da nesmetano i adekvatno obavljaju svoje nadležnosti u oblastima propisanih Ustavom i zakonima ove države. Mi smo nedavno imali izbore za nacionalna veća, odnosno nacionalne savete i danas imamo formiranih 20 nacionalnih saveta. U najavi je i formiranje još nekoliko nacionalnih saveta, što znači da ćemo imati veći broj nacionalnih veća u ovoj 2015. godini, nego što smo imali u 2014. Međutim, imaćemo i manja sredstava za rad koja su odvojena za rad i za funkcionisanje tih nacionalnih saveta. Ako uzmemo u obzir da ti nacionalni saveti funkcionišu i rade pod jednim lošim Zakonom o nacionalnim savetima, i uslove pod kojima oni rade i na to dodamo ova umanjena sredstva, možemo zaključiti da neko ne želi da nacionalni saveti uspešno obavljaju svoj zadatak u našoj državi i u našem društvu. Ako pogledamo i aktivnosti vladajuće većine i ono kako se ovaj budžet odnosi prema nacionalnim savetima, možemo videti da se i aktivno radi na tome. Ukoliko se ovakve aktivnosti nastave, mislim da već za šest meseci mnogi saveti neće imati čak ni kvorum za rad. Usvajanjem ovog amandmana vi pomažete stvaranju realnih mogućnosti da pripadnici nacionalnih manjina nesmetano ostvaruju svoja individualna i kolektivna prava koja su im propisana domaćim i međunarodnim pravima i standardima. Mi smo, s tim u vezi, pozvali premijera da konačno sazove tu prvu sednicu Republičkog saveta za nacionalne manjine i to pre usvajanja ovog budžeta, zato što smatramo da još uvek nije kasno da se sedne sa predstavnicima nacionalnih manjina, odnosno predsednicima nacionalnih veća i sa nadležnim ministrima i da zajedno pokušamo da nađemo najbolji model i da ga ugradimo u ovaj budžet, kako bi pripadnici nacionalnih manjina dobili svoje mesto koje im pripada u ovom budžetu, i kako bi se u ovom budžetu našao model za sve te specifične potrebe nacionalnih zajednica. Nama je džaba pisanje strategija i akcionih planova ukoliko za to ne predvidite sredstva u ovom budžetu i na taj način ne pokažete ozbiljnu nameru da želite da se bavite pitanjem manjina. Sve osim toga je, nažalost, prazna priča i mrtvo slovo na papiru. Mi smo ovim amandmanom, takođe, reagovali i na nazive projekata u glavi 27. tačka 0) gde se, između ostalog, program međunarodna kulturna saradnja, kulturna delatnost Srba u inostranstvu. Znate, u našoj zemlji postoji veliki broj građana koji žive u inostranstvu, a koji nisu srpske nacionalnosti, koji takođe imaju potrebu za finansiranje njihovih delatnosti. Ne vidim zašto se i na ovaj način pravi razlika između građana. Pred nama su veoma važni zadaci i koraci u procesu pregovora za pristupanje naše države Evropskoj uniji. Jedan od tih zadataka, saopštio nam je i komesar za proširenje EU, gospodin Štefan File, prilikom boravka upravo u ovom Domu, a to je izrada strategije o nacionalnim manjinama. Ozbiljnost da se ova strategija zaista realizuje se pokazuje u količini sredstava koja je za nju namenjena. Nažalost, za sada su ta sredstva nula.

Kada je reč o sredstvima i o naporima koje ova Vlada ulaže u unapređenje samouprave nacionalnih manjina u Srbiji, tu možemo da prepoznamo dva oblika delovanja. Jedan je kroz direktnu podršku savetima, koji su veoma uspešno, želela bih da naglasim, uspostavljeni ove godine. I, drugi je, novim savetima i svi su konstituisani i počeli sa radom i kroz druge institucije vezane za savet, namera je Vlade da već vrlo rano u 2015. godini uspostavi i savet nacionalnih manjina za celu Srbiju, za celu Republiku. Međutim, ono što je važno da imamo na umu to je da za unapređenje statusa i ostvarivanja prava nacionalnih manjina mora da se radi i kroz većinu drugih razdela, ili dobar deo drugih razdela u budžetu, tako što će se zalagati i posvećeni smo tome da se zalažu sva relevantna ministarstva kroz svoje programe. Ono što je zaista bitno za 2015. godinu i na šta se već u pripremama Akcionog plana za realizaciju Poglavlja 23 obavezujemo, to je da se donese jedan program akcioni plan za realizaciju i jačanje položaja nacionalnih manjina i njihovih prava. Takav akcioni plan će objediniti delovanje samih saveta, ali i usmeriti rad organa, šire organa Vlade.

Ove godine ćemo to i nadzirati i koordinirati. Vi ste zaista upravo ponovili sve ono što smo i mi u odbrani ovog amandmana rekli da je neophodno, da se uradi i mi smo zbog toga insistirali da premijer konačno zakaže tu prvu sednicu Republičkog saveta za nacionalne manjine u kojem, podsetiću one koji ne znaju, prema sastavu, treba da sedi premijer, nadležni ministri, nadležni ministri koji pokrivaju sve ove oblasti. Mi smo upravo tražili da to bude pre usvajanja ovog budžeta, kako bi nadležni ministri mogli da u svoje program i u svoje budžete za narednu godinu, uvrste sve one potrebe nacionalnih saveta i nacionalnih manjina koje moramo realizovati ovim Akcionim planom. Na žalost, vi ste spomenuli akcioni plan koji treba da se donese tek naredne godine. Mi u ovom budžetu nemamo sredstva za taj akcioni plan i ministri nadležni nisu u svojim budžetima predvideli sredstva za sprovođenje tog akcionog plana i zbog toga smo mi naglasili da je neophodno da pre usvajanja budžeta vidimo koje su to potrebe i sa kojim problemima se susreću nacionalne zajednice i da zaista napravimo strateški put kako da rešavamo te probleme. Spomenuli ste i sredstva. Na žalost, mi smo, ja sam to u prethodnom obraćanju i rekao da smo u 2014. godini imali manji broj saveta, a veću količinu sredstava koja su odvojena za njihov rad. U 2015. godini, na žalost, imamo veći, manju količinu sredstava za njihov rad, a hvala bogu, imamo veći broj nacionalnih saveta, kao što sam rekao, već 20 je formirano, a u najavi je još nekoliko njih. Mi smo ovim budžetom smanjili sredstva za njihov rad, što smatram da je u velikoj meri ugrozilo i da ugrožava njihovu uspešnost u 2015. godini. Hvala. Na član 7. razdele 16 i 25 amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Predstavnik predlagača na sednici Odbora za finansije i republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 7. razdele 16 i 42 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Balint Pastor, Laslo Varga, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček. Vlada i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 7. razdele 16, 20, 24, 25 i 28, amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić i Vesna Martinović. Zahvaljujem. Od raznih pozicija koje pokušavam na jednoj strani da smanjim, a na drugoj da povećam, sam spremna da razgovaramo o razložnosti i razumnosti biranja pozicije, ja biram samo jednu, zato što je važno da se čuje glas bilo koga od nas po poziciji na kojoj je suviše malo novca, a jako mnogo prepreka i predrasuda. Radi se o uključivanju u osnovno i srednje obrazovanje sve dece. Zakon je na snazi, godine su iza nas, problema je mnogo i to mnogo više onih problema koje ne možete rešiti novcem, mnogo više otpora jednom procesu koji je u svim društvima trajao vrlo komplikovano, a to je da u normalan redovan sistem nastave od predškolskog, nadam se i od obrazovanja koje ćemo imati od treće godine, imamo mogućnost da deca sa invaliditetom, sa individualnim obrazovnim programima koja imaju inače smetnje u razvoju, koje podrazumevaju normalan intelektualni razvoj, ne budu izdvojena od druge dece, nego da idu u razrede sa svom našom drugom decom. Samo jednu sumu pokušavam da dodam, imajući punu svest da nema načina da ministar prihvati, niti mu to zameram i nema ministra koji bi opozicionom poslaniku prihvatio ovakvu vrstu pomeranja, ali je to ilustracija da je to politika i da je ministar finansija, svaki ministar bio član stranke ili ne i političar. Moja namera je da zamolim i ministra finansija i da zamolim sve nas, da povedemo računa o jednom procesu koji je malo skrajnut, za koji nikada nema dovoljno novca, a koji je od izuzetne važnosti i da sa dovoljno novca i sa dovoljno našeg glasa „za“ personalne asistente, za pomoć pedagozima, za pomoć nastavnicima, učiteljima i profesorima, zaista učinimo taj proces uključivanja sve dece u naše škole životnim, rutinskim za sve dobrim. To je jedina namera podnošenja ovog amandmana. Na član 7. razdele 19 i 24 amandman je podneo narodni poslanik akademik Ninoslav Stojadinović. Uvažena predsednice gospođo Gojković, poštovani ministre Vujoviću, uvažene koleginice i kolege, veoma dugo raspravljamo danas o ovom zakonu i vreme je poodmaklo, većina naših kolega katoličke veroispovesti je napustila sednicu i sada su verovatno na misama, pa bih ja iskoristio priliku da svim građanima Srbije, vernicima katoličke veroispovesti i onim građanima pravoslavne veroispovesti, po Julijanskom kalendaru, čestitam Badnje veče i sutrašnji Božić. Nadam se da nisam mnogo izašao iz dnevnog reda. Takođe, koristim priliku da se zahvalim ministru Vujoviću, jer je prihvatio dva tehnička amandmana, pa se nadam da će i ovaj koji je suštinske prirode. Suština ovog amandmana je da se razdeo 19 u članu 7. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, da se dve milijarde sa tog razdela prebace na razdeo 24 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sledeći način: jedna milijarda na aktivnost – Podrška realizacije opšteg interesa u naučnoj istraživačkoj delatnosti i po pola milijarde za modernizaciju infrastrukture osnovnih škola i infrastrukture srednjih škola. Nadam se da će ministar i Vlada imati sluha da i ovo podrže, jer su zaista u veoma teškim uslovima osnovne i srednje škole. Kada se radi o osnovnim, samo jedna trećina ima adekvatne uslove, što je naročito loša situacija u ruralnim područjima.

narodni poslanik Ivan Jovanović. Poštovani predsedavajući, članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je logičan nastavak amandmana na član 1. kojim sam predvideo povećane prihode od dve milijarde po osnovu dobiti Narodne banke. Mislim da je realnije. Amandman je odbijen iz razloga da je nerealan izvor finansiranja i mislim da je daleko realnije od pretpostavke da će EPS napraviti veći profit, što se kaže u obrazloženju dela da će od javnih preduzeća doći više novca nego ove i prethodne godine i potpuno je jasno da do toga ne može doći, ako se znaju bilansi EPS od prošle godine i na koji način je ostvaren profit. Ono za šta sam mislio da se upotrebe sredstva su dve milijarde za mala i srednja preduzeća za nabavku opreme. Po anketama, 33% poslodavaca misli da otpusti ljude u narednoj godini i mi nećemo imati porast zaposlenosti, a mislim da je to gorući problem u Srbiji i da treba reagovati na konkretni način nego što je 160 miliona ulaganja u Er Srbiju, ako se zna da je samo u prošloj godini Er Srbija duplirala gubitak. Mislim da nedostaje razvojna komponenta u ovom budžetu i da nema ideje u ovom budžetu i politici Vlade na koji način će se ljudi zaposliti. Mislim da metodologija anketa neće doprineti da zaista ljudi u Srbiji nađu posao, jer ako znamo da po zvaničnim podacima broj formalno zaposlenih opada i u odnosu na 2012. godinu je recimo za 35.000 manji, onda ne vidimo načina da može to stanje da se promeni u narednoj godini. Mislim da je jedino rešenje da se zaista omogući da privrednici dođu do novca, da se omogući da kupe potrebnu opremu i da na taj način zapošljavaju ljude. Mislim da ulaganje u problematične projekte koji nemaju usput ni studiju isplativosti, kao što je Er Srbija, jer nijednom nismo čuli šta se konkretno očekuje, koliko zaposlenih, koliko

Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, u načelnoj raspravi dotakli smo temu ženskog preduzetništva i ovo je otprilike jedan pokušaj da grupe narodnih poslanica predlože nešto što bi bilo jako konstruktivno za sve žene u biznisu. To je da u određenim javnim konkursima kada se javljaju za aplikaciju za sredstva od „Start ap“ kredita do običnog kreditiranja, otprilike posebna pažnja u bodovanju se posveti ženama koje su vlasnice malih i srednjih preduzeća. Na ovaj način smo hteli suštinski da ne remetimo uopšte klasifikaciju u budžetu. Znamo da je to sad, u ovom trenutku praktično u ovom modelu nemoguće, ali se zahvaljujemo na razumevanju i nadamo se da ćemo u toku sledeće godine zaista iznaći načine da žene koje imaju nameru da kupuju novu opremu i da razvijaju svoj biznis i zapošljavaju i otvaraju nova radna mesta zaista to i budu u mogućnosti. S obzirom da je 60% žena na evidenciji za nezaposlene u odnosu na muškarce kojih 40% i s obzirom da žene imaju svega 15% nekretnina u svom vlasnišvu. Ja sam želela da dopunim koleginicu Aleksandru Tomić u ime Ženske parlamentarne mreže, jer smatram da ovim amandmanom mi podstičemo razvoj preduzetništva u Srbiji, a pre svega razvoj ženskog preduzetništva. Razvoj preduzetništva je razvojna šansa Srbije i jedan od ciljeva Vlade Republike Srbije i mi ovim amandmanom koji je ovog puta odbijen očekujemo da Vlada Republike Srbije resorno ministarstvo stvori sve tehničke i potrebne uslove za podsticaj ženskom preduzetništvu. Analize koje su sprovedene pokazuju da je preduzetništvo specifično i da posebnim merama treba reagovati, pre svega prema njihovim potrebama. Na taj način mi dajemo šansu razvoju firmi u Srbiji i pre svega ženskom preduzetništvu jer smatramo da će se na taj način uložiti dodatni napori kako bi se podstakla preduzeća u vlasništvu žena. Da bi se to postiglo, potrebno je razumevanje svih karakteristika ženskog preduzetništva i kreiranja adekvatnih programa u skladu sa tim. Vi, gospodine Vujoviću, znate koliko je džendar komponenta važna i ja očekujem da ćete biti na naš predlog inicijator u Vladi Republike Srbije ovakvih specifičnih programa za razvoj preduzetništva, pre svega ženskog preduzetništva. Mi smo jutros imali priliku da na odboru govorimo o predlogu ovog amandmana i rekli smo da uvođenje ovog amandmana bez operativne definicije ili operacionalizacije bilo samo princip koji bi stvarao apstraktnu obavezu bez mogućnosti da ga sprovedemo, pratimo i od toga nešto naučimo. Obavezali smo se da ćemo prilikom izmene Zakona o budžetskom sistemu, kada budemo uvodili drugu fazu ili drugi stepen programskog budžetiranja, to sigurno uključiti kao jedan ova važnih kriterijuma u definisanju projekata, praćenju i ostvarivanju rezultata projekata i programa. Hvala. Zahvaljujem. Poštovana predsednice, dozvolite mi da u svojstvu predsednika Odbora za ljudska, manjinska prava i ravnopravnost polova u čijoj nadležnosti i jeste položaj odnosno ravnopravnost ili neravnopravnost odnosno nejednakost kada su pitanju žene u našem društvu, podržim amandman uvaženih koleginica i Ženske parlamentarne mreže. Gospodine ministre, ovo vaše obrazloženje bez operativne definicije apsolutno ne razumem, ali budite sigurni da ćemo već posle tri meseca zakazati sednicu Odbora za ljudska, manjinska prava i ravnopravnost polova i da ću vas pitati kako ste predvideli te dodatne mere i pratićemo šta radite, jer ste to rekli u obrazloženju i ja verujem da ćete se držati toga i da ćete iznaći mogućnost da se ovaj amandman, koji su uvažene koleginice predložile i pretoči konačno u delo, jer mislim da to žene Srbije zaslužuju. Može neka odgovori. Samo dopunski da dodam. Obavezali smo se još preciznije jutros da ćemo pogledati na iskustva međunarodnih organizacija u ovoj oblasti koja već decenijama primenjuju kriterijume rodne ravnopravnosti i to pokušati da uključimo u predloge izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu. Na član 7. razdele 20. i 24, amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i Goran Ćirić.

Zahvaljujem gospođo predsedavajuća. Gospođe ministarke, gospodine ministre, koleginice i kolege uvaženi građani Srbije, moj amandman se odnosi na razdeo koji tretira Ministarstvo privrede i to podsticaj direktnih investicija gde je predviđeno 6,5 milijarde ovim budžetom.

Vi ste gospođo ministarka u načelnoj raspravi objasnili da će se ove godine subvencionisati površine do 20 hektara. Ovim načinom subvencioniranja koji ja predlažem, a to je da se kao osnova uzme referentni prinos u zavisnosti od dela države, da li je Vojvodina, srednja Srbija ili južna Srbija, po jedinici površine hektara, izbegli moguće zloupotrebe zarad dobijanja subvencija za iznajmljenu, tj. za kupljeno državno zemljište, nego bi subvencionirali prinose i time podstakli proizvodnju a i direktno uticali na porast društvenog proizvoda u Republici Srbiji. Mislim da je to svrsishodno, da trebate razmisliti i o tome, a apelujem na skupštinsku većinu da prihvati ovaj amandman i da de fakto podržimo ono što zagovaramo, a to je razvoj poljoprivrede. Ovih zadnjih par sekundi ću iskoristiti jer nisam imao vremena da podržim amandman ženske parlamentarne mreže, tako da imate našu podršku. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsednice. Poštovani predstavnici Vlade, moj se amandman odnosi na Razdeo 21. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ja sam predvidela da se sa sredstava aproprijacije koja se odnosi na subvencije javnim neprofitnim preduzećima od sume od 6.115.000.000 dinara prenese 200.000.000 dinara u poseban deo koji bi se odnosio na sredstva koja su neophodna za izradu planske dokumentacije za državni put prvog reda Požarevac, Kučevo, Majdanpek i Bugarska granica. Prostornim planom Republike Srbije, koji je usvojen 2010. godine, predviđena je izgradnja ovoga puta i potrebno je u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu odvojiti neophodna sredstva. To je u visini od 200.000.000 dinara za izradu ove planske dokumentacije. Inače, povezivanje Koridora 10 sa Bugarskom granicom preko Požarevca, Kučeva i Majdanpeka podstaklo bi ekonomski razvoj Braničevskog i Borskog okruga, naravno i Zaječarskog i zaustavilo bi odliv stanovništva, omogućilo efikasniji promet ljudi, roba i kapitala, a povezala bi se i dva strateška i bitna koridora. Svi znamo u kakvom je stanju istočna Srbija. Ona je ostala devastirana, ostala je sa jako veliki brojem nezaposlenih, siromašna i, obzirom da se radi na izgradnji Koridora 10 i 11, mislim da je bitno i istočnu Srbiju povezati sa ovim koridorima. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandman se odnosi kao i na zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu. Radi se o Kompenzacionom fondu i o sredstvima koja su neophodna za rad tog fonda. Ja shvatam, taj zakon je donet 2011. godine i neprecizno nije predvideo iz kog razdela ministarstva se odvajaju sredstva iz budžeta za rad tog Kompenzacionog fonda. Ovo je veoma bitno i ja verujem da će Ministarstvo finansija morati da nađe ta sredstva na ovaj ili onaj način, s obzirom da je bitno i za bankarstvo da se na takav načine ne emituju robni zapisi na osnovu postojećeg roda kojim seljaci garantuju za kredite koje povlače za obnavljanje proizvodnje. Mi smatramo, a čini mi se i predsednik Vlade, da će u budućnosti taj sistem javnih skladišta morati još da se proširi, da dođe do poslednjeg sela, da na takav način poljoprivreda može da se finansira. Ja shvatam ministarstvo da u ovoj državi nije bilo države i da mi moramo da napravimo državu koju možemo da finansiramo prihodima. Međutim, uz naturalni povraćaj poljoprivrednog zemljišta, koji takođe preporučujem zbog uštede u budžetu, ovo je jedno od najvažnijih pitanja, pitanje poljoprivrede. Dakle, to se ne odnosi samo na razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, već je to i demografsko pitanje, s obzirom da se na selu prazne teritorije, da u mnogim selima nema više ni pas da zalaje, da mnoga sela izumiru i da je prosečna starost 59 godina i mi kao narod moramo biti svesni da je bela kuga najgore etničko čišćenje, a da smo svesni toga da se tuđim kolevkama naše teritorije mogu zauzeti i da to može da bude najuspešnija agresija. S toga apelujem i na ministarstvo da, ako nije usvojio ovaj amandman, nađe rešenje za rad Kompenzacionog fonda, imajući razumevanje u potpunosti za težak položaj i nasleđene probleme. Verujem da svi zajedno možemo da se izborimo za neku budućnost. Zato se moramo ujediniti i izboriti sa mnogim problemima. Hvala. Na član 7. Razdeo 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marija Obradović, Marjana Maraš i Gordana Čomić. Kao i amandman koji su podnele koleginice Aleksandra Tomić, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović, i ovaj je vrlo sličan tome, samo što smo se obratili Ministarstvu poljoprivrede i tražili da u okviru mera ruralnog razvoja u okviru podsticaja takođe uvedemo pri podeli tih sredstava princip rodne ravnopravnosti. To je zaista novina, kao i u ovom prethodnom amandmanu, kao i u amandmanu za Zakon o budžetskom sistemu, ono što je ministar i podržao i mislim da smo negde na dobrom putu, iako su odbijena sva četiri amandmana, da zaista na sledećem budžetu i planiranju i usvajanju sledećeg budžeta napravimo veliki pomak, ali je na nama da u narednoj godini svi zajedno radimo. Ja ću sada zamoliti ministarku Bogosavljević, koja je zaista u prethodnom mandatu kao jedan od nas i kao jedna od članica Ženske parlamentarne mreže učestvovala u ovakvim sličnim amandmanima prethodne godine, da obrazloži i kaže šta je to što može da uradi u okviru svog ministarstva, a to se pre svega odnosi na donošenje pravilnika prema kome će se i deliti sredstva za mere ruralnog razvoja. Negde smo u neformalnim konsultacijama postigle neki načelan dogovor da bi poslanice trebalo svakako da učestvuju u pripremi tog pravilnika, barem da budemo konsultovani, a naravno i udruženja različitih poljoprivrednica, same poljoprivrednice i preduzetnice u okviru ruralnog razvoja. Želim da se zahvalim ne samo svim poslanicama Ženske parlamentarne mreže, nas je 84, već posebno predsedniku Odbora za poljoprivredu gospodinu Marijanu Rističeviću, koji je mnogo pomogao i u pripremi ovog i sličnih amandmana i koji nam daje nesebičnu podršku i na terenu i ovde u parlamentu da zaista pomognemo da taj princip rodne ravnopravnosti se uvede u planiranje srpskog budžeta i da postane svakodnevica. Ono što mene jako raduje je da ministar Vujović, kao neko ko je bio i deo svetskih ekonomija i pratio te trendove, bez ikakvih problema rekao da zaista ta rodna dimenzija treba da bude nešto što je zastupljeno i u srpskom budžetu. Hvala vam još jednom na podršci i stručnoj javnosti koja je pratila ovu našu diskusiju. Mi ne smemo da odustanemo sve dok ne budemo imali prvi budžet sa tom rodnom dimenzijom, a u međuvremenu radimo svi zajedno. Kao što je rekao Meho Omerović, već u naredna tri meseca bi morali da pitamo da li smo napravili prve korake.

Samo kratko da se zahvalim svim koleginicama koje su mnogo više od mene radile i na sastavljanju ovog amandmana i stručnoj javnosti koja nam je pomagala u argumentaciji, jer nije malo zadovoljstvo potpisati amandman kojim se preskaču stranačke tarabe kojima se usaglašavaju stranački ciljevi oko jedinstvenog cilja koji se tiče položaja žena koje su u jednom sektoru u našoj državi kao što je poljoprivreda i da zahvalim ministru koji je najavio izmene Zakona o budžetskom sistemu, jer je ova naša strategija korak po korak, sa nadom da možda bude u danu glasanja već odmah načinjen prvi korak obaveza da se na temi položaja žene, promene njenog položaja na bolje, nastavi da radi ovako kako smo mi započeli, sa nadom da će naše muške kolege biti voljne da nam pomognu i sada i u budućem radu Ženske parlamentarne mreže. Poštovana predsednice Narodne skupštine, drage kolege narodni poslanici, pošto me je koleginica Marija Obradović prozvala, želim da i lično kažem da smo prethodnih dana imali intenzivne konsultacije na temu amandmana koji je pripremila Ženska parlamentarna mreža, da to potvrdim. To je zaista tako. Zahvaljujem se svim predstavnicama ove mreže koje su uložile veliki trud da kažu da žene treba da budu ravnopravni učesnici u svim poslovima na nivou države Srbije. U potpunosti podržavam njihovu inicijativu. Ono što u ovom momentu nije moguće iz razloga koje je obrazložio ministar finansija mi ćemo rešiti na drugi način baš kroz ono što smo se i dogovorili, da u kreiranju mera podrške vi budete učesnice. Bićete pozvane i sve što budemo mogli učiniti u smislu da podržimo žensko preduzetništvo i žene u poljoprivredi, mi ćemo to i učiniti. Gospođo predsednice, uvažena ministarko poljoprivrede, zahvaljujem se na razumevanju koje ste imali prema Ženskoj parlamentarnoj mreži i njenom predlogu. U obrazloženju koje smo mi dobili, razlog kojim se odbija stoji da su uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje regulisani pravilnicima i upravo zbog tih pravilnika, koje ćete vi doneti, dozvolićete mi samo da iznesem neke statističke podatke u ime Ženske parlamentarne mreže, koji su nas motivisali da ovakve amandmane predlažemo. Grupa za razvojnu inicijativu „Sekuns“ je svojevremeno u Privrednoj komori Srbije objavila rezultate svog istraživanja koje pokazuju da su žene dvostruko marginalizovane kao pripadnice poljoprivrednih domaćinstava. Prema ovim podacima 84% žena ne poseduje zemlju. Penzijsko i invalidsko osiguranje ne uplaćuje 93%, a 17% žena nema ni zdravstveno osiguranje jer nemaju svoj novac. Više od 70% žena na selu ima status pomoćnog člana domaćinstva. U sezoni poljoprivrednih radova 65% žena radi duže od propisanog punog radnog vremena bez dana odmora. Žene čine 51,3% od ukupnog broja stanovnika Republike Srbije, a prema popisu poljoprivrede iz 2012. godine, od ukupnog broja članova gazdinstava i stalno zaposlenih na gazdinstvima koji obavljaju poljoprivrednu aktivnost, 43% su žene. Međutim, među vlasnicima gazdinstva u Srbiji žene čine tek 17,3% Položaj žena u seoskoj zajednici je u potpunosti obespravljen, iako su žene nosioci organizacije posla i faktor bez koga seoska zajednica nema šanse za opstanak. Iz tog razloga, napominjem da u 86% sela opada broj stanovnika, a samo 12% njih beleži rast, 986 sela danas ima manje od 100 stanovnika. U Srbiji danas ima blizu 4.600 sela, a svako četvrto ili oko 1.200 je na putu nestajanja. Sela izumiru i treba iskoristiti sve potencijale da se ti negativni trendovi u srpskom selu zaustave. Upravo tu treba bolje iskoristi ženske resurse. Iz navedenih razloga je neophodno pojačati budžetske aktivnosti prema populaciji žena u ruralnim oblastima, s posebnim akcentom na pojačanu podršku prema razvoju ženskog preduzetništva. Iz tog razloga vam se još jednom zahvaljujem i vama i Vladi na razumevanju i da ćete uvažiti ove statističke podatke kada budete donosili pravilnike u narednoj godini. Hvala još jednom. Zahvaljujem. Izvolite. Ja bih o amandmanu vrlo kratko. Kada postoji volja, postoji i način. Ovde će svakako biti pronađen način da se rodna ravnopravnost i ovo što su Žene iz parlamentarne mreže pokrenule i da se sprovede u delo. Puna podrška SNS Potrošeno je vreme poslaničke grupe. Na član 7. razdeo 24. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Malušić. Poštovana predsednice, poštovana gospodo ministri, u članu 7. u razdelu 24. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u glavi 24. program 0201 - razvoj nauke i tehnologije, programska aktivnost 0005, podrška radu fonda za inovacionu delatnost, opis u koloni 7. raspored i korišćenje stava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade, menja se i glasi – raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade, vodeći računa o principima rodne ravnopravnosti. Cilj ovog amandmana je poznavanje, promovisanje i podsticanje inovativne aktivnosti žena kroz programe start-ap preduzeća, kao i preduzeća postojećih, a koje su do sada u programima fonda bile nedovoljno zastupljene. Podaci pokazuju da je sve više žena u prirodnim i tehničkim naukama, ali da ih je nedovoljno u poslovnim sektorima zasnovanim na inovativnim i informaciono-komunikacionim tehnologijama. Upravo povećanjem aktivnosti žena u ovim oblastima, kroz Fond za inovacionu delatnost, podstiče se ekonomsko osnaživanje žena i to u sektorima veće dodatne vrednosti. Htela bih da se zahvalim Vladi, jer u uputstvu za pripremu budžeta za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu data je preporuka budžetskim korisnicima da definišu rodne indikatore učinka, ishoda i rezultata, kada je to moguće, na čemu će se insistirati i u budućnosti. Na član 7. razdele 26. i 23. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Petrović.

Poštovana predsednice, poštovani članovi Vlade, kolege i koleginice narodni poslanici, moram da konstatujem da smo tokom ovih nekoliko dana raspravljajući o budžetu izostavili da dovoljno razgovaramo o oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje, zaštita životne sredine, a o oblasti kulture nismo govorili ni malo, možda i zbog toga što nadležni ministar nije smatrao da treba da bude na ovaj sednici čak ni jedan jedini minut. Htela bih da pređem na moj amandman, koji je dosta detaljan i s obzirom da nemam dosta vremena, fokusiraću se na jedno od konkretnih pitanja zbog kojeg sam ovaj amandman podnela. Molila bih ministra Vujovića ako može da obrati pažnju, pošto moram da mu uputim određena pitanja. Moj amandman se odnosio na činjenicu da je u budžetu za kulturu za 2015. godinu predviđeno 150 miliona dinara za digitalizaciju kulturne baštine. Smatrala sam da za to nema potrebe, jer su ovaj proces mnoge institucije već započele i on se već godinama odvija. Posebno je uočljivo da su na račun ovako izdvojenih sredstava za digitalizaciju značajno smanjena sredstva svim drugim delatnostima. U obrazloženju Vlade zašto je moj amandman odbijen kaže se da će centralizacija digitalizacije kulturne baštine doneti ozbiljnost u nastupu prema međunarodnim institucijama, među kojima je Konzorcijum Darija Erik. Poštovani gospodine ministre Vujoviću, s obzirom da ministar kulture nije prisutan, postavljam vam sledeće pitanje – zašto se proces digitalizacije izmestio iz Ministarstva nauke? Kada i gde je predstavljen i prikazan jasan plan digitalizacije? Kada i gde je predstavljen projekat koji se radi sa Konzorcijumom Darija Erik? Posebno je pitanje za vas – da li znate, gospodine Vujoviću, ko je nacionalni korespondent za Srbiju Konzorcijuma Darija Erik i da li će nacionalni korespondent ovog konzorcijuma biti zadužen za raspolaganje sredstvima u iznosu od milion i po evra? Kulturna dobra propadaju i nestaju. Šta će onda da se digitalizuje ako se ona prethodno ne zaštite? Konačno, samo još jedno pitanje, znam da mi vreme ističe i molila bih poslanike da se ne smeju, ako je moguće, zašto su izostavljene nacionalne manjine kao pozicija koja je uvek postojala u budžetu za kulturu? Obrazloženje Ministarstva je da su nacionalne manjine svrstane u društveno osetljive grupe. Konačno, zašto je na poziciji javno informisanje sa ovogodišnjih 40 miliona došlo do ovogodišnjih 210 miliona dinara? Molila bih ministra, ako je moguće, da mi odgovori na ova pitanja.

U odsustvu ministra kulture, ne bih bio spreman da vam odgovorim na licu mesta na ta pitanja. Molim vas da vam odgovorim pismeno u nekom kratkom vremenskom roku, za par dana. Tražiću od gospodina Tasovca da u koordinaciji sa svim drugima koji su zaduženi za program digitalizacije obezbedimo pismeni odgovor kojim ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Ne mislim da je potrebno da posebno dostavljam pitanja, ali hoću. Dakle, vrlo su važna pitanja i molim vas da obratite pažnju na to ko je nacionalni korespondent…

Gospođo predsednice, predstavnici Vlade, gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ja sam ovaj amandman podneo, iako sam narodni poslanik SNS, u ime svih građana grada Vranja. Radi se o tome da je 2012. godine pozorište „Bora Stanković“ u Vranju izgorelo u požaru. Lokalna samouprava je zajedno sa donatorima uspela da prikupi određena sredstva. Započeli smo izgradnju tog pozorišta. Završena je tzv. siva zona, ostale su još dve faze, faza uvođenja struje, vode, kanalizacije i opreme, koja je veoma skupa. Pozorište i čitava ta zgrada su potrebni i gradu Vranju i čitavom Pčinjskom okrugu, zbog toga što se tu osim pozorišnih predstava održavaju i ostali skupovi koji su bitni za ovu zajednicu. Imajući u vidu da grad Vranje nije u sjajnoj finansijskoj situaciji, naravno, zahvaljujući tome što je poslednjih 12 godina neko uništavao sve budžete, pa i budžet grada Vranja, dakle, nismo u mogućnosti da ispratimo i isfinansiramo u punom obimu izgradnju ovoga pozorišta. To bi bila moja molba prema Ministarstvu finansija i prema čitavoj Vladi – da se izdvoji 20 miliona i pomogne se na taj način izgradnja ovog pozorišta, koje će nakon toga biti predato na upotrebu, kako građanima Vranja, tako i građanima Srbije. Ova moja molba može ići i kroz budžet, može ići i kroz član koji sam predložio, ali, naravno, postoji i mogućnost da se kroz tekuće budžetske rezerve omogući gradu Vranju da napravi svoje pozorište i da ona tradicija koja postoji tamo oko 100 godina, da se ponovo pozorište oživi, zaživi u toj zgradi i da grad Vranje dobije ono što zaslužuje. Hvala. Ja bih kratko da odgovorim i na pitanje gospođe Marjanović i na pitanje malopređašnjeg govornika. Mislim da mogu da kažem u ime ministra Tasovca i ove Vlade da je jedna od namera, vrlo važnih, koje imamo za naredni period, da kada su sredstva već ograničena, moraju biti ograničena, da onda moramo da pravimo ozbiljnu prioritizaciju poslova, da ne možemo više kao što smo radili decenijama, ne samo u prethodnih nekoliko godina, ali naročito u prethodnih nekoliko godina, da stalno pristajemo na to da svakome i u svakom projektu damo po malo i da onda ništa ne završimo ili da sredstva ostaju neangažovana i ne daju rezultat daleko duže nego da smo zapravo završili jedan projekat pa prešli na sledeći. Ministar Tasovac smatra i ima informaciju da će digitalizacijom nasleđa napraviti ozbiljne uštede u odnosu na decentralizovane napore za digitalizacijom, koji se već vode pojedinačno i uz znatno veća sredstva, ukupno, i na duži rok, nego što će biti programom koji je sada uspostavio, odnosno za koji se ovaj budžet zalaže. Postoji jako puno nezadovoljenih potreba u kulturi. To je, nažalost, oblast kojoj je, na neki način, najlakše uskratiti sredstva. Vrlo je važno da se konačno u ovoj oblasti završavaju neki projekti i to je predviđeno budžetom ove godine. Mislim da je to jedna tendencija koju treba razumeti i prosto moramo da razgovaramo na duži rok šta je ove godine, šta je sledeće i kakve to, sa jedne strane, rezultate, a sa druge strane, finansijske efekte ima na celu scenu kulture Srbije. Zahvaljujem, gospođo Udovički. Reč ima narodna poslanica Vesna Marjanović.

Hvala, gospođo ministarko. U načelu se slažem sa ovim što ste vi govorili, ali moja pitanja se odnose na sledeće – ko će da sprovodi taj projekat i ko je nacionalni korespodent konzorcijuma Darija Erik? Čula sam da ću dobiti naknadno pitanje, ali bih želela da se to pitanje i odgovor ne zaborave. Drugo, kada je digitalizacija u pitanju, na koji fond se računa, kako kaže ministarstvo, digitalizovano samo 0,05%, pošto je poznato da ni jedna institucija na svetu ne digitalizuje svoje fondove u celini. Kako se desilo da se višegodišnji rad na digitalizaciji Narodne biblioteke Srbije poništi.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Ovim amandmanom sam predložio da se nivo subvencija u poljoprivredi vrati na neki pređašnji nivo. Dakle, imamo situaciju da se u poslednje dve godine subvencije i direktni podsticaji u poljoprivredi konstantno smanjuju. Poljoprivreda i dalje ostaje samo razvojna šansa u izbornim kampanjama, a posle toga se o njoj ne vodi računa. Ovde smo se složili sa našim kolegama da su srpska sela veoma ugrožena, da je bela kuga u punom zamahu i prosto nam je nedopustivo da se subvencije u poljoprivredi ovoliko smanjuju. Sredstva za povećanje direktnih podsticaja u poljoprivredi smo našli u smanjenju iznosa za tranzioni fond, jer je rebalansom budžeta za 2014. godinu tranzicioni fond sveden na 2,8 milijarde dinara i naš predlog je da on ostane u tom nivou i naredne godine. Ovde smo više puta čuli da ova Vlada uspešno radi, tako da mislimo da neće biti toliko otpuštanja i da će toliko iznos sredstava u tranzionom fondu biti suvišan. Sa druge strane, neophodno je da naše poljoprivrednike pripremimo za liberalizaciju tržišta, jer dolazimo u opasnost da ostanemo bez stočarske proizvodnje, proizvodnje mleka i drugih poljoprivrednih proizvoda. Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Dame i gospodo narodni poslanici, SNS neće glasati za ovaj amandman zato što je priča oko subvencija u poljoprivredi više političke prirode, nego one suštinske. Do sada smo imali situaciju da oni koji su uništavali srpske poljoprivredne kombinate, da bi na jeftin način dolazili do državnog zemljišta, plaćali zakup, a onda im se za istu vrednost zakupa iz budžeta Republike Srbije vraća novac. Neće se više davati za subvencije u poljoprivredi ni Miškoviću, ni njemu sličnima.

Zato postoje subvencije u poljoprivredi. A do sada se dešavalo da su oni najbogatiji imali najveće prihode od subvencije. Ni protiv toga nismo imali baš nešto mnogo protiv, ali nismo videli finansijski efekat tih subvencija. Zato se iznos umanjuje i subvencije će biti opredeljene za one kojima je najteže da naprave poljoprivrednu reprodukciju u jednoj sezoni. Ovako, da ostane po starom, najveću korist bi imali oni koji imaju najviše zemlje, najviše novca, najlakše mogu da ulažu i za njih je zbog savremene mehanizacije poljoprivredna proizvodnja najisplativija. To više država da plaća ne može, niti hoće. Hoćemo onaj najbrojniji, najzastupljeniji sektor u poljoprivredi, a to su mala poljoprivredna gazdinstva. Sa ovim subvencijama da izjednačimo na tržištu i da njihov proizvod učinimo konkurentnim. Iz tih razloga mi nećemo podržati ovaj amandman. Reč ima ministar u Vladi, gospodin Aleksandar Vulin.

Dakle, trebalo bi preduzeća u restrukturiranju, trebalo bi sva ova preduzeća gde pokušavamo da izađemo na kraj sa viškovima radne snage, a da ljude ne ostavimo na ulici, jednostavno ostaviti u stanju kakvom su zatečene i da sve bude kao što je bilo svih ovih godina. Da ljudi ne rade, da nema nade, da im se ništa ne pomogne, a onda ćemo to navodno dati selu ili dati kroz subvencije, upravo na ovaj način na koji je govorio poslanik Arsić. Mi rešavamo ozbiljan problem i taj problem je trebalo rešiti mnogo pre ove vlade. Nažalost nije. I da, ova vlada je mnogo uspešnija po pitanju ovih problema, nego sve pre nje. Izvinite ko je sprečavao prethodne vlade da nađu strateškog partnera recimo za FAP. Ili da reše problem Železare Smederevo, ili da reše problem 14. oktobra i ko zna još koliko preduzeća za koje je neko zainteresovan. Neka bude jedno jedino preduzeće od 178 ili od 502, to je još uvek 100% više nego što su prethodne vlade rešavale ovaj problem. Hvala. Zahvaljujem gospodine Vulin. Reč ima ministar u Vladi Snežana Bogosavljević Bošković. Zahvaljujem. Ja želim samo još jednom da ponovim ono što sam ponavljala više puta prethodnih dana. Smanjen je iznos subvencija u poljoprivredi budžetom za 2015. godinu, ali ovo smanjenje je posledica odluke da se u narednoj godini subvencionišu poljoprivredne površine do 20 hektara. Ne kao do sada, do 100 hektara. Dakle, zbog potrebe da se racionalno troše sredstva agrarnog budžeta, zbog činjenice da smo do sadašnjim ogromnim izdvajanjem sredstava za direktno podsticanje ratarske proizvodnje imali veliko izdvajanje a mali efekat i zbog činjenice da je potrebno da zaštitimo male i srednje poljoprivredne proizvođače, predložili smo ovu meru , 94,4% svih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su inače korisnici sredstava za podsticaje u biljnoj proizvodnji su potpuno zaštićeni i ovo ih ne dotiče. Ova mera dotiče onih 5% ali samo u delu koji se odnosi na biljnu proizvodnju. Za ove velike, za njih 5%, sva ostala sredstva podsticaja u agraru stoje na raspolaganju. Verujem da će oni biti i prvi koji će početi da koriste sredstva iz IPAR programa, za koji vi dobro znate da se intenzivno pripremamo, oni kao veliki su i najspremniji da povuku jedan deo sredstava od 175 miliona evra koji je predviđen u ovom fondu.

Pa nemate vremena više, vaša poslanička grupa više nema vremena. Zahvaljujem. Na član 7. razdele 28 i 47 amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 7. razdele 28 i 49 amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Hvala predsedavajući. Uvaženi ministri. Moj amandman se odnosi na činjenicu da je ovim budžetom predviđeno da će vaša Vlada naredne godine otpustiti negde oko 27.000 ljudi. I to piše, ono što ne piše, tek treba da vidimo. Međutim, iz toga slede određene posledice. Naime, u ovom amandmanu su predviđene obaveze Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. I one su planirane na nivou dosadašnjih godina. Iduća godina neće biti jedna od prethodnih godina, jer nema onoga ko se ovde seća da je neka vlada napravila takav cunami, rekao bih u otpuštanju zaposlenih. Naravno, otpuštanja je bilo do sada, od dolaska ove vlade, odnosno ove koalicije na vlast, međutim, ovo je plansko zapošljavanje. Dakle, vi ste predvideli svega 7.578 miliona za rešavanje radnih sporova po ovim pitanjima. To nije dovoljno gospodo, moraćete da radite rebalans, kao ove godine, vrlo često. Mi smo predložili da se ova suma uveća za nekih četiri milijarde, dakle na 11.221 milion kako bi mogli da pokrijete te sporove, odnosno sudske troškove tih sporova. Jer pretpostavljam, ono što je u najavama, da će to biti stranačka otpuštanja kao što su do sada bila stranačka primanja. Ništa od ove vlade, kada je u pitanju depolitizacija nismo videli, i zbog toga vas molim da budete oprezni i da predvidite dovoljno sredstava na ovoj poziciji. Zahvaljujem. Izvolite. Pa nažalost, imali smo od 2008. do 2012. godine toliko stranačkog zapošljavanja, da je to bilo neviđeno. Ljudi su se iz inostranstva čudili i dolazili turistički u Srbiju samo to da vide, nisu verovali šta piše u statistici. Nažalost, gospodine Veselinoviću, sve te vaše vlade, razne vaše vlade od 2000. pa na ovamo, dovele su do toga da smo otpustili samo od 2008. do 2012. godine 400.000 radnika. E u to vreme su, vaša stranka, vaša bivša stranka, ne znam više koja, je zapošljavala toliko partijskog kadra da ja mislim da je nemoguće sve to sada ni pronaći, a kamoli otpustiti. Ti ljudi uglavnom su primali plate, nisu baš mnogo doprinosili privredi Srbije, pošto znamo u kakvom smo je stanju našli, vredno primali plate. Voleli su da budu na blagajni, da prime platu, tu su bili prvi. Mnoge primere sam navodio i nije mi teško da ih navodim i dalje, i to nije bio cunami, to je bila kataklizma. To je bilo razaranje Srbije. Tako su se odnosile te vaše vlade, razne vlade, partijsko zapošljavanje, dali ste novu definiciju. Sada kada pogledate u rečnicima, enciklopedijama i vikipedijama da tu ima potpuno nova definicija – stranačko zapošljavanje kakvo ste vi postavili. A ova vlada ne otpušta ljude, ova vlada se trudi da sačuva radna mesta. Ovo je osmi mesec za redom, kako se nezaposlenost smanjuje u Srbiji. To vaše vlade nisu mogle ni da sanjaju, nisu mogle osam dana da spoje, da se smanjuje nezaposlenost, a mi to radimo već osam meseci.

Zahvaljujem, dr Stefanović. Reč ima ministar u Vladi, gospodin Aleksandar Vulin.

Izvolite. Agencija za mirno rešavanje sporova je konačno počela da radi svoj posao. Do sada nije radila svoj posao ne zato što nije bilo štrajkova, štrajkova je bilo koliko hoćete, nego nije radila svoj posao, a sada radi. Moram priznati da je veoma uspešna i drago mi je što se interesujete za nju. Hvala na tom interesovanju. Zaista ste potpuno u pravu. Da, od naše depolitizacije nije bilo ništa. U pravu ste, mi nismo otpuštali ni vaše partijske kadrove. Mi nismo otpuštali ljude po partijskoj pripadnosti. Mi nismo otpuštali ljude, čak nismo menjali ni većinu svojih pomoćnika. Tako da, to ste potpuno u pravu. Mi se politikom u našim ministarstvima uopšte nismo bavili, pa samim tim ni depolitizacijom Hvala. Zahvaljujem, gospodine Vulin. Reč ima prof. dr Janko Veselinović. Poštovani ministre Stefanoviću, ti turisti što su dolazili, nisu to bili turisti, to su bili strani investitori. Ako ste sretali ljude koji govore strane jezike, to su bili strani investitori koji su tačno posle vašeg dolaska na vlast nestali i znate da su strane investicije višestruko, višestruko manje, odnosno moglo bi se reći da ih gotovo i nema. To što otvarate te pogone i juče topionicu, temelji su položeni za vreme, kako vi kažete, bivše Vlade, mada je vaša Vlada bivša, a naša Vlada je davna prošlost. Dakle, gospodine Stefanoviću, most koji ste neki dan otvarali, te su dolazili neki ljudi da polože kamen temeljac iz inostranstva, to su bili stranci takođe za vreme naše Vlade. Kada je u pitanju nezaposlenost, ja se nadam da smo to pre neki dan razjasnili. Nezaposlenost nije pala. Zaposlenost se nije povećala. Promenili ste samo metod po kome i one koji rade na ulici, prodaju na kartonskim kutijama, svrstavate u zaposlene. To je samo pitanje metoda. Neki dan ste nabrojali nekoliko fabrika koje su takođe sagrađene za naše vreme ili su položeni kameni temelja. Tako da, gospodine Stefanoviću, gospodine Vulin, nemate čime da se pohvalite. Nadamo se da će u idućoj godini biti bolje.

Izvolite. Srećom po građane Srbije, vi jeste davna prošlost i tu se slažem. Tu se potpuno slažemo. To što ste rekli, još u jednoj stvari se slažemo, vaše vlade i ti ljudi iz vaših vlada, uključujući i ove koji danas vladaju već četrnaestu godinu pokrajinom, postavljali su mnoge kamene temeljce, ali su zaboravljali da plaćaju. Nisu baš voleli da plaćaju, te dugove ostavljali su nekim odgovornijim i sposobnijim ljudima koji danas moraju da plaćaju te dugove, koji danas završavaju te fabrike i koji danas zapošljavaju ljude. Osim slikanja što su bili na raznim televizijama, pa su se slikali kako su navodno nešto otvarali, od toga građani Srbije nisu videli ništa, apsolutno ništa. To što se tiče turista, ovi vaši su bili turisti pošto su dolazili ovde, videli šta se dešava u Srbiji i prvim avionom gledali da beže glavnom bez obzira. Što se tiče tih priča, apsolutni ništa nije menjano u statistici u ono vreme kada smo mi bili opozicija i u ovom periodu kada smo na vlasti. Ali, ovo je osmi mesec za redom da nezaposlenost pada, a reći ću vam i zašto. Zbog Frezenijus medical ker u Vršcu, zbog „PKC Wiring“ sistema u Smederevu, zbog „Fleš kalcedonije“ u Apatinu i „Adrijana teks“ u Rumi, „Leoni Wiring System“ u Doljevcu, „Geoksa“ u Vranju, „Everesta“ u Rumi i Balkan BIBL u Jagodini i „Svarovskog“ u Subotici i „Henkela“ u Kruševcu i „Džinsa“ u Leskovcu. Da niste vi i „Džinsi“ doveli možda u Krupanj i u Leskovac? Da niste vi to uradili možda? Da nije vaša Vlada dovela možda? Da li znate kako se zove i jedan od njih? Da li znate ime i jednog od tih ljudi? Ne znate jer ih niste nikada videli, niste nikada bili u tim pogonima, a to su ozbiljne firme, kompanije koje zapošljavaju te ljude, koje danas rade. Neće oni, gospodine Bečiću, imamo sreće ako nas ne nazovu onako kako su nas nazvali pre neki dan. Sve ostalo njih ne zanima, a nas zanima da radimo, da otvaramo radna mesta i da budemo ljudi koji hoće da budu odgovorni. Zahvaljujem. Mada ste me, gospodine Veselinoviću, dirnuli u bolnu ranu, pošto je i kod mene u Vrbasu u opštoj bolnici došao bager, predsednik vojvođanske Vlade je utovario kašiku u bager, kamion je izašao na jednu stranu, a ušao na drugu i ponovo to istovario, stavili su tablu – završetak krila bolnice 2012. godine, a na kraju, osim te table, ništa drugo nije bilo.

Uvaženi predsedavajući, reklamiram povredu člana 107. i bili ste dužni da reagujete zato što se ovde krši dostojanstvo i parlamenta, jer odavde čujemo neverovatne rečenice – zaposlili ste one koji prodaju na kartonskim kutijama. To ovde neko vređa ljude? Pa ti ljudi na kartonskim kutijama su upravo zato što su ih njihove vlade dovele do kartonskih kutija.

Hvala. Poštovani predsedavajući, ponovo ste povredili član 100. – predsednik Narodne skupštine, kada predsedava sednici Narodne skupštine, ako želi da učestvuje u pretresu, prepušta predsedavanje jednom od potpredsednika Narodne skupštine. Znači, vi vaše utiske i vaše memoare ne možete sa tog mesta da delite sa nama, nego lepo da siđete ovde dole, da se prijavite za reč, pa ako bude predsedavajući hteo da vam da reč, onda možete da se uključite. Ali, pošto je vašoj poslaničkoj grupi isteklo vreme, vi ne možete više da govorite, onda zloupotrebljavate Poslovnik i govorite sa tog mesta stvari koje nisu primerene predsedavajućem Narodne skupštine. Pitajte gospodina Stefanovića, pošto vidim da ga pitate za sve da li smete nešto da radite ili ne, da li sam ja u pravu ili ne, pošto je on bio dve godine predsednik Skupštine, pa verovatno zna ovaj Poslovnik dovoljno dobro da može da vam kaže da li sam ja u pravu ili ne. To da li sam ja u pravu ili ne mogu svi građani da shvate pošto sam pročitao kako glasi član 100. i vrlo je jasan. Znači, ako imate nešto da kažete, siđite ovde dole, javite se, ali nažalost nećete moći da dobijete reč jer je vašoj poslaničkoj grupi vreme isteklo. Hvala. O tome će odlučivati Narodna skupština u Danu za glasanje. Reč ima ministar u Vladi, gospodin Aleksandar Vulin. Znate, više je inspekcija rada u mom ministarstvu zaposlila ljudi nego vlade pre nas. Time teško da se može pohvaliti neka vlada 2008. godine. Vi jeste počeli da gradite most, ali smo ga mi ne samo završili, nego i platili. Priznaćete da to baš ne govori najbolje o onima koji su ga počeli, ali govori najbolje o onima koji su završili. Kad već govorimo o turistima, znate kako ti investitori dobar deo vaših takozvanih investitora se i ponašao kao turisti. Dođu ovde kao suvenir odnesu milione u subvencijama i po neku fabriku, a nama ostave nezaposlene. Da, tako je bilo. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.

Možda nećete imati potrebe za povredu Poslovnika, ako vam dam obaveštenje. Ja sam malopre rekao da poslanička grupa Srpske napredne stranke nema više vremena.

Ali, predsednik poslaničke grupe ili ovlašćeni predstavnik ima 15 minuta, jer nije koristio… Gospodine Veselinoviću, čitavo vreme do sada koje je koristio gospodin Arsić kao ovlašćeni predstavnik je skidano sa vremena poslaničke grupe. Zato su istrošili vreme. Ali, oni su mudro ostavili svojih 15 minuta, kao ovlašćeni predstavnik i kao predsednik poslaničke grupe na kraju da mogu da odgovore argumentovano na vaše. Tako da gospodine Đurišiću da li ste sada zadovoljni? Izvolite.

Gospodine predsedavajući, hvala što ste resetovali vreme, ja bih predložio da ovo vreme ipak naplatite i uračunate na ovu histeriju kojoj smo izloženi celog dana i na to davanje za pravo da li ima neko pravo na reč ili nema pravo na reč, zato što ovo vreme košta građane Republike Srbije. Zbog toga na tu histeriju, ta histerija zaista mora da prestane. Nije prihvatljiv iz više razloga, a jedan od razloga je i obrazloženje koje smo čuli. Čuli smo o mnogim mostovima, ali nekako mi ostaje u ušima cena mosta na Beški gde bivši predsednik države, gospodin Boris Tadić, je rekao – cena mosta je ugovorena 30, ali izgleda da ćemo je platiti 100 miliona evra. Ne znam koliko je plaćena. Znate, ti mostovi koji se grade pa od 30 na 100 miliona, začas posla se napravi ta razlika u ceni. Danas smo ovde bili prisutni po stoti put pravljenju konekcije između bivšeg režima, pravljenju veze između bivšeg režima i imovine Miroslava Miškovića. Znate, poslanici bivšeg režima ustanu pa kažu – znate kakve smo mi investicije doveli, a jedina investicija je bila prodaja Miškovićeve imovine „Deleze“ Odlično je to, ako je Miškovićeva imovina znak jednakosti sa bivšim režimom, u redu je, javno to priznajete, ono što i svi građani Republike Srbije znaju. Na kraju, nekako mi, kao nekome ko se služi zdravim razumom, nikako to sebi ne mogu da objasnim, tolike strane investicije na koje se pozivate, a 400.000 ljudi ostalo bez posla. Pa, stanite, strane investicije, nove fabrike, nova radna mesta, smanjenje nezaposlenih, a vi za četiri godine od 13 na 26% nezaposlenosti. Koje su to strane investicije, koje su to uopšte investicije u kojima niko ne radi već su ljudi izgubili posao. Osim naravno Mišković jednako bivši režim. Potrošili ste dva minuta i četiri sekunde od vremena koje vam je ostalo kao ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe. Reč ima po povredi Poslovnika narodni poslanik Marko Đurišić. Poštovani predsedavajući, prethodni govornik je rekao da smo mi histerični. Mislim da je time povređen član 107. Da smo mi histerični, jer sluša histerične diskusije ceo dan. Mislim da je time povređen član 107. – dostojanstvo Narodne skupštine i da ste vi dužni da štitite to dostojanstvo i da u tom trenutku kada su izgovorene te reči morali ste da prekinete gospodina Babića, da ga zamolite da ne koristi takve reči, a ako nastavi da koristi takve reči da onda primenite po Poslovniku one iste odredbe koje ste pre dva dana primenili prema drugim poslanicima. Molim vas da Poslovnik primenjujete isto prema svima. Ne znam koji je ovo put u ovom mandatu da ja ustajem i jedino što tražim je da poštujete ovaj Poslovnik i da postupate isto prema svima. važi za sve učesnike u diskusiji. Onda bi ti učesnici u diskusiji mogli da znaju kako u ovom dokumentu tekuća makroekonomska kretanja koje je napravilo Ministarstvo finansija za decembar 2014. godine stoji da je smanjenje stope nezaposlenosti rezultat rada na crno. Tako piše na ovom papiru, da je rezultat rada na crno.

Nije problem uračunaću vreme ako bude potrebe, nisam siguran da ćete moći do kraja da iskoristite. Gospodine Bečiću, prekršili ste Poslovnik član 106. u delu koji govori da nije dozvoljeno ometanje govornika ni na koji način kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. To piše u članu 106. Ugrozili ste slobodu govora prethodnom govorniku gospodinu Marku Đurišiću zato što mu niste dozvolili da iskoristi svoja dva minuta da obrazloži povredu Poslovnika. Gospodine Božoviću, rekao sam malopre da neću dozvoliti da ovo vreme koristite kao replike [[Balša Božović, s mesta: Nije replika, to je povreda Poslovnika.]] Nisam prekinuo gospodina Đurišića u njegovom govoru nego u javljanju za povredu Poslovnika. Onog momenta kada smatram da neko zloupotrebljava javljanje po povredi Poslovnika, imam pravo kao predsedavajući da ga prekinem i da ne dozvolim da više zloupotrebljava Poslovnik, kao i sada vas. Izvolite po povredi Poslovnika gospodin Babić.

Voleo bih gospodine predsedavajući da isti oni koji su tu jedinku uveli u Narodnu skupštinu i dozvolili mu da vas, da sve nas, da građane Republike Srbije nazove stokom, da su bar tako uradili, podigli Poslovnik pa osudili. Ne, nisu tapšali su, radovali su se, pretili su još dodatno. To je način političke borbe. To jeste histerija. Histerija je, a hvala Bogu u SNS ima stručnih ljudi u svim oblastima i ja sam im zahvalan, jer su mi pomogli u definiciji da je histerija medicinski naziv kada neko ne može da kontroliše svoje impulsivne reakcije i svoje ponašanje. A neko ne može da kontroliše to, to se videlo i sinoć, to se videlo i pre dve večeri, to se videlo i sada kada neko drugi govori, odmah su tu reakcije, odmah je tu dizanje papira, odmah su tu neke pretnje, odmah je upadanje u reč. Ne, vređa samo one koji u svom političkom vokabularu imaju mržnju pretočenu u to da vas je neko pozvao, nazvao „stokom“, a niko nije ovde reagovao. Nisam video nijedan Poslovnik, ali sam video i čuo pretnju i čuo sam aplauze. Smatram da nisam prekršio Poslovnik. Što se tiče tog pravdanja i prenošenja te rečenice sa mene na sve narodne poslanike, ja sam rekao to već danas da mi je žao, da bih voleo da je ostalo to i ta rečenica izgovorena samo meni, a ne svim narodnim poslanicima, ali to je opet na dušu onoga ko je to izgovorio.

Moram da vas zamolim gospodine predsedavajući da koristite stručnu pomoć saradnika i službe, zbog toga što kršenje Poslovnika koje ste primenili, a ja ne sumnjam da znate, dopuštajući da se krši i član 104. i član 107. podrazumeva da ili niste dobili dobru sugestiju o tome kako sme narodni poslanik da se obraća drugom narodnom poslaniku ili ste se oglušili o stručnu sugestiju službe. Vaša volja da dopustite da narodni poslanik zloupotrebi pravo da govori o povredi Poslovnika i da pri tome ponovi uvrede na račun drugih poslanika, dajući im dijagnoze, podrazumeva samo dve stvari, ili ovu koju sam navela, pošto ne sumnjam da Poslovnik dobro znate i da vam je prosto zadovoljstvo da se krši na ovaj način ili imate strategiju da pri predsedavanju proizvodite potpuno nepotrebne incidente. Ja vas molim da i od jedne i od druge strategije pri vođenju sednica odustanete, najlepše vas molim, zato što nijedan narodni poslanik nije dužan da bez vaše intervencije trpi vređanje, dijagnoze, ruganje i izricanje medicinskih dijagnoza o ponašanju ili o psihološkom i mentalnom stanju. To je sramota za našu Skupštinu. Gospođo Čomić, sa ove strane je u istom trenutku bilo nekoliko povreda Poslovnika, a sa ove strane samo jedna. Ovde se pokušalo da se replicira, gospodin, kako sam ja razumeo govornika koji je govorio sa ove strane nikome se direktno nije obraćao, nego je obrazlagao povredu Poslovnika za koju misli da sam ja učinio i obraćao se samo meni kao predsedavajućem. Iz tog razloga sam ja dopustio da završi do kraja, a ostali narodni poslanici su pokušali da iskoriste povredu Poslovnika za repliku nekom drugom narodnom poslaniku. Iz tog razloga sam ja dozvolio da prethodni govornik završi do kraja povredu koju misli da je učinjena, obrazlaganje te povrede za koju misli da je učinjena. Takođe, svaki put kada neko od narodnih poslanika koji se javi za povredu Poslovnika i direktno se obraća meni i obrazlaže zašto misli da sam ja povredio Poslovnik, ja ga neću prekinuti. Onog momenta kada pokuša da povredu Poslovnika iskoristi za repliku drugom narodnom poslaniku ili članu Vlade, ja to neću dozvoliti. Gospodine Marković, povreda Poslovnika.

Izvolite, povreda Poslovnika, Dragana Barišić. Izvinjavam se, kolege narodni poslanici, gospodine predsedavajući, uvaženi ministri, samo bih se javila po povredi Poslovnika, ne znam koji član da odaberem. Evo i kao psihijatar bih samo da dam tu definiciju histerije…

Poštovani predsedavajući, ukazujem na povredu Poslovnika član 107. i želim da još jednom ukažem na vaše propuste koji se ponavljaju, ne samo u ovoj sednici, nego i u ostalim. Gospodine Markoviću, ako poznajete Poslovnik, možete da ukažete na povredu koja se sada u ovom trenutku desila. Da, upravo se radi o povredi dostojanstva Narodne skupštine… Hoćete da kažete da sam povredio Poslovnik, zato što nisam dozvolio da se bez navođenja člana Poslovnika, govori o povredi Poslovnika?

Zahvaljujem se predsedavajući. Uveren sam da svi narodni poslanici žele da sa povreda Poslovnika krenemo ponovo na amandmane, kako bi skratili vreme do početka glasanja. Zato ću ja to i učiniti, vezujući se za poslednji amandman gde je u obrazloženju navedeno da će se u budžetu, odnosno da se u budžetu opredeljuje nekih sedam miliona na ime rešavanja raznih sporova. Verovatno je to aluzija bila na ministra Vulina ili celokupnu Vladu. Sa stanovišta opozicije, tih sedam miliona, nesumnjivo predstavlja mali iznos, a sa stanovišta pozicije je verovatno drugo tumačenje. Međutim, suštinski i za Vladu, a i za nas u poslaničkoj grupi SPS se postavlja jedno suštinsko pitanje, koliko ćemo imati iznuđenih rebalansa budžeta da bi mogli da nadoknadimo sve štete koje su pričinjene sudijama koje su 2010. godine nereizabrani. Koliko ćemo morati imati neiznuđenih rebalansa budžeta da nadoknadimo kompletnu štetu koja je uzrokovana od strane članova VSS, upravo eksperimentisanjem koje je imalo za posledicu vraćanjem na posao svih onih sudija koji nisu reizabrani. Zamolio bih samo za malo tišine, ako može gospodine Bečiću, jer ovo nisu nimalo beznačajne činjenice. Ovo su i te kako značajne činjenice, kada je u pitanju projekcija budžeta. Ono što je Vlada uspela, uspela je da izvrši racionalizaciju i u pravosuđu. Umesto putujućih sudija koje su obilazile poslovnu jedinicu, odnosno sudsku jedinicu do sudske jedinice, prelazeći dnevno i preko 100-150 kilometara, sada smo napravili drugačije ustrojstvo gde smo te troškove izbegli. Ono što mi se čini jako značajnim jeste činjenica da je Vlada prepoznala da pravosuđe mora da podnese teret racionalizacije i to je tačno. Poslanička grupa SPS bezrezervno podržava premijera u stavu da stanje u pravosuđu nije dobro i nije dobro i to građani najbolje osećaju, ali je i te kako značajno da je opredeljivanjem novčanih sredstava u budžetu Republike Srbije omogućeno da pravosuđe funkcioniše. Danas smo bili svedoci da se rebalansom budžeta izmiruju dugovi. Ono što poslanička grupa SPS smatra značajnim, jeste da, a vi gospodine Vujoviću, a nadam se i gospodin Stefanović i Vulin, mogu preneti ministru Selakoviću, jeste činjenica da pored onoga što je Vlada doprinela u racionalizaciji troškova koji se odnose i na pravosuđe kao jedan deo državnog aparata koji mora snositi iste terete, kao što snosi i celokupan državni aparat, jeste činjenica da ne zaboravimo da u celokupnoj toj strukturi troškova, u celokupnoj toj strukturi racionalizacije mora biti obezbeđen onaj nivo novčanih sredstava neophodno potreban za edukaciju sudija, za njihovo stručno usavršavanje, da nam se ne dešava da na edukacije ide po jedan, dva, najviše tri sudije po sudovima, jer ne postoji više mogućnosti, finansijske mogućnosti to ne dozvoljavaju, to je nešto što podrazumeva imperativ kako bi pravosuđe Srbije bilo zaista elitno pravosuđe. Obraćam vam se u tom smislu sa stanovišta čoveka koji je deo pravosuđa po profesiji kojom se bavi, i te kako upoznat sa stanjem u pravosuđu i uveren sam da će u tom pravcu Vlada učiniti sve kako bi pravosuđe funkcionisalo. Hvala. Zahvaljujem gospodine Jovanoviću. Izvolite gospodine Đurišiću. Hvala poštovani predsedavajući. Suština amandmana koji sam podneo na član 8. je da se osnovica obračuna za isplatu i zaradu plata za državne službenike podigne za 10% Ono što ste zakonom iz oktobra meseca smanjili, ja smatram da možemo već u 2015. godini da vratimo. Koji je razlog za taj moj optimizam? Razlog je ono što sam govorio kada smo govorili o prihodima iz PDV. Vi ste sami rekli ovde nekoliko puta danas da je PDV u ovoj godini, biće naplaćeni u iznosu od 410 milijardi dinara, znači nekih 11 milijardi više nego što je predviđeno budžetom za 2015. godinu. Prosto ne mogu da verujem da će naplata PDV u 2015. godini biti manja od tog iznosa. Sigurno je da će biti veća od iznosa koji je naplaćen u 2014. godini jer je glavni razlog koji smo slušali kod rebalansa zašto se smanjuje prihod planirani od PDV – poplave. Stvarno verujem da poplave u onom obimu nam se neće desiti ponovo. Slušali smo da je to jednom u 1000 godina. Znači, mirniji smo što se tiče poplava 1000 godina, a nadam se da nas neka druga nesreća osim ove Vlade neće sačekati u sledećoj godini.

Gospodine Đurišiću, nastavite molim vas, ja nisam čuo zadnjih vaših nekoliko rečenica zato što je buka u sali, ali ako zloupotrebljavate poslovnik, ako ne govorite o vašem amandmanu, nemojte to da činite.

Ja govorim o tome da će sredstva za, koja su planirana, da se uštede u budžetu od smanjenja plata i penzija biti, da će biti zato što će PDV biti naplaćen u većem iznosu od planiranog i da je zato potrebno prihvatiti taj amandman na član 3. i ovaj amandman na član 8. kako građani Srbije, zaposleni u javnom sektoru kojima su plate smanjene za 10% ne bi više trpeli štetu i sve vreme govorim o tome i ne razumem reakciju sa druge strane i ovoliku nervozu Molim vas da poštujete Poslovnik, kao što ste meni izrekli opomenu za iste reči koje upotrebljavaju druge kolege, da uradite to isto, jer jedino tako možete da kažete da vodite ovu skupštinu u skladu sa Poslovnikom. Molim vas kao narodne poslanike da dozvolite i da ne praveći buku u sali omogućite nama predsedavajućem da saslušamo govornike, da saslušamo poslanike koji dobacuju da bi mogli da reagujemo. Povreda Poslovnika narodni poslanik Zoran Babić. Manjak argumentacije, višak mržnje, opet ćemo doći do one histerije.

Član 107, dostojanstvo na koje niste reagovali kada su nas oni koje ste vi uveli u ovu skupštinu nazivali „stokom“ Tada niste reagovali.

Gospodine Veselinoviću, ako dopustite da saslušam do kraja, onda ću da vidim u čemu je povreda.

Gospodine Bečiću, opet ću se vratiti na onaj medicinski, kada neko ne može da kontroliše impulsivne reakcije, evo pogledajte molim vas ko ne može da kontroliše impulsivne reakcije. (Marko Đurišić, s mesta: Ovo je uvreda.

Gospodine Bečiću, ukoliko je ova Vlada ono što je tako ponosno u naletu valjda da zaseni gospodina Živkovića nazivajući vas „stokom“, valjda da zaseni još više da ide korak dalje u svim tim stvarima, onda ono što se dešavalo u Srbiji 12 godina, što se dešava u Vojvodini 14 godina, ,ne da je nesreća, to je epidemija, to je razaranje, to je rastakanje našeg društva, rastakanje radnih mesta, rastakanje firmi kroz privatizaciju, pljačka kroz razvojne banke, kroz različite banke, kroz firme koje su upropastili, kroz državu koju su uneredili, kroz sve nas koje su upropastili i prezadužili. Malo je to što je želeo gospodin Đurišić da zaseni gospodina Živkovića nazivajući nas „stokom“ Malo je to što je rekao, a još je manje ono što nam se dešavalo pod njegovom vlašću i onih stranaka u kojima je bio. Smatram da nisam povredio Poslovnik jer zbog buke u sali nisam mogao da saslušam govor prethodnog govornika.

Znate, najveća nesreća u ovoj zemlji je bila pljačkaška privatizacija vođena od 2000. do 2012. godine i naravno da se tu sigurno ne može naći krivica ove Vlade i krivica ove skupštinske većine, ali hajde da govorimo malo i o samom amandmanu, da kažemo nešto i o tome. Znate, nema nikakvog smisla igrati se neprekidno ove demagogije i stalno govoriti – postoje neki ljudi koji neće da povećaju plate, a novca koliko god hoćete. Pa jedino da ga štampamo, nema drugog načina.

Hvala. Zahvaljujem, gospodine Vulin. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovana gospodo ministri, Zoran Živković i ja podneli smo amandman na član 8. Predloga zakona o budžetu za 2015. godinu i, poštovani gospodine Vujoviću, ja mislim da je ovo prilika da usvojite još jedan naš amandman. Molim vas sada za posebnu pažnju, jer mi se čini da nema nijednog argumenta da ovaj amandman ne bude usvojen. Mi smo ovaj amandman podneli imajući naročito na umu plan 98. Ustava Srbije, gospodine Vujoviću, koji tretira Narodnu skupštinu, položaj Narodne skupštine i koji kaže da je Narodna skupština najvažnija institucija u našoj državi. Budući da je najvažnija, gospodine Vujoviću, moram još jednom večeras da se vratim na pitanje jezika, korišćenja znakova interpunkcije. Ako negde moramo dosledno da se držimo pravila jezika, to je ovde, gospodine Vujoviću. Mi smo primetili jednu nedoslednost, nepoštovanje tih pravila u članu 8. u stavu 1. Naime, gospodine Vujoviću, u zagradi u trećem redu prvog pasusa, nakon zagrade nedostaje jedna zapeta, a nakon zapete bi trebalo da ide reč „utvrđuje se“ U sledećem pasusu u istoj situaciji, nakon zagrade ide zapeta pa reč. U poslednjem stavu takođe imamo zagrada, pa zapeta, pa ista reč „utvrđuje se“, što znači da je pisac ovoga teksta upoznat sa pravilima, ali je verovatno nekom pogreškom tehničkom ispustio da zapetu stavi u stav broj 1. Poštovana gospodo, gospodine Vujoviću, ja smatram da ovo treba da bude 12. usvojeni amandman poslanika Nove stranke i molim vas da mi odmah kažete da li usvajate Zahvaljujem. Konstatujem da je predstavnik Vlade prihvatio amandman. Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, ovaj amandman, kao i većina amandmana koje smo podneli, ide ka tome da država postane država, da poreska uprava postane poreska uprava, da ministri rade svoj posao, a ne da ministarka Kori Udovički preuzima posao glavnog državnog poreznika što je, priznaćete, vrlo, vrlo neobično. Formirana je, naime, neka komisija koja treba da se bavi naplatom poreza. Ovim amandmanom idemo ka tome da se ne umanjuje plata tužiocima, sudijama, ljudima koji rade u sudstvu. Biće verovatno okončan iduće godine štrajk advokata i sudovi će opet raditi. Sudije i sada rade, imaju pune ruke posla, ali za ovu platu ovo je poniženje sudstva, kao što ste ponizili i advokate time što ste im uzeli hleb od koga žive i to ćete sigurno morati ispraviti, ali ostaće uskraćene sudije, pripravnici, tužioci, kao što su uskraćeni penzioneri, kao što su uskraćeni profesori, kao što su uskraćeni svi oni koji trpe štetu lošeg rada ove Vlade, lošeg rada poslaničkih grupa vladajuće koalicije koji glasaju za zakone tako što ne razmišljaju kakve to posledice proizvodi za običan narod. Ova večerašnja rasprava i diskusije ljudi iz vladajuće koalicije su pokazali da ih ne interesuju građani, da ih ne interesuje običan radnik, da ih interesuju samo populizam, da ih interesuju samo glasovi i na taj način se odnose prema ovom parlamentu.

Znači, neodgovorno je i politički popularno smanjivati plate i penzije, ali je odgovorno i politički nepopularno zaduživati se da biste povećali plate i penzije pred izbore. Znate, postoje čak i stenogrami sa sednica Vlade gde tadašnji predsednik Vlade gospodin Cvetković kaže – nemojmo ovo raditi, propašće nam država ako budemo povećavali plate i penzije, a kolege ministri mu kažu – ćuti ti, šta ti znaš, imamo izvore. Ovo mi govorimo o posledicama, a uzrok je povećanje nerezonsko, neekonomsko povećanje plata i penzija. Nije ova Vlada za svojih osam meseci uspela da zaduži Srbiju, da izvrši pljačkašku privatizaciju i da još dođe do toga da se potpuno nerezonski i potpuno neekonomski zadužuje za plate i penzije.

Poštovani poslanici, mislim da je Vlada pokazala kroz sve svoje aktivnosti u poslednjih nekoliko meseci sa kolikom ozbiljnošću radi i koliko sistemskim rešenjima donosimo, promenama i problemima koji postoje. Napomenuću poslaniku koji je malopre spomenuo da je ministarka Kori preuzela posao prvog poreznika Srbije, to jednostavno nije istina. Poreska uprava ima svog direktora i nekoga ko je zadužen za te poslove. Ministarka Kori je imenovana od strane Vlade Srbije za koordinatora centra ili tela koje treba da se uhvati u ozbiljan koštac sa sivom ekonomijom. Siva ekonomija po procenama u ovoj zemlji nosi gotovo 30%, što je strašno veliki iznos i to nije preko noći i to nije u prethodnih par meseci. To je dugogodišnji problem koji nas prati. Da bismo vam pokazali kako sistemski radimo, a vezano je za neke komentare malopre koje smo imali, želim samo da vam predstavim ono što je u ponedeljak predstavljeno javnosti, a to je strategija razvoja preduzeća, firmi u Srbiji. Dakle, 99,8% preduzeća u Srbiji pripadaju malom i srednjem sektoru. Ceo taj sistem razvoja u narednih pet godina se zasniva na šest stubova. Prvi stub je upravo ovo o čemu pričamo, unapređenje poslovnog okruženja. Na stotine je konkretnih planova, ali jedna od stvari je upravo vezana za borbu protiv sive ekonomije. Drugo je vezano direktno za ovaj budžet, unapređenje pristupa izvorima finansiranja. Dakle, jeftiniji krediti, od poljoprivrednika do preduzetnika, do velikih preduzeća. Direktno zavisi od fiskalne konsolidacije i od svega onoga što ćemo uraditi u narednom periodu da li ćemo se pridržavati pravila ili ćemo se ponašati kao do sada, da troškove podižemo na nivo koji država ne može da servisira. Treći deo je razvoj ljudskih resursa, dakle, edukacija dugoročna po svim elementima. Četvrti je konkurentnost naše privrede koja ima mnogo elemenata koji utiču na naše izvozne potencijale. Peto je izvozna politika, odnosno unapređenje pristupa novim tržištima. Šesta stvar, bez obzira što nisam bio u sali, čuo sam i čestitam poslanicama iz različitih političkih partija iz pozicije i opozicije koje su se udružile u zajednički nastup ka zahtevima da se žensko preduzetništvo prepozna. Hoću da vam kažem da šesta tačka ove strategije razvoja upravo prepoznaje posebne mere i politike ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnog preduzetništva. Dakle, imaćete prilike u narednoj godini da vidite mere koje će biti onda implementirane i kroz budžet i kroz različita tela Vladina da u tom delu možemo da pričamo. Na kraju, želim da pozovem sve vas poslanike, zakažite posebnu sednicu Narodne skupštine, biće mi zadovoljstvo da dođem sa timom ljudi da pričamo ako treba ceo dan o razvoju ekonomije u Srbiji, o ovih šest tačaka. Za svaku vašu primedbu, za svaku vašu ideju bićemo spremni da razgovaramo i da pričamo, ali sa konkretnim pitanjima i sa konkretnim predlozima. Hvala vam. Zahvaljujem, gospodine Sertiću. Poštovani predsedavajući, smatram da ste povredili član 158. stav 7. koji glasi – predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača, a u ovom slučaju to su svi ministri, ima pravo da po svakom amandmanu govori do dva minuta. Mi smo imali jednog ministra koji je govorio minut i 20 sekundi, mada bolje da nije, i drugog ministra koji je govorio tri minuta i 40 sekundi. Znači, oni su zajedno govorili pet minuta, iako su po Poslovniku imali pravo da govore samo dva minuta. Ja vas molim da poštujete Poslovnik. Ako ne znaju ministri, na vama je obaveza da ih upozorite da imaju svi zajedno kada se jave dva minuta po amandmanu. Žao mi je, takav je ovaj mrski Poslovnik. Mi ovde imamo još puno amandmana da pređemo i da govorimo i nemojte da nam trošite bespotrebno vreme, pogotovo ministar Vulin. Hvala. Mislim, gospodine Đurišiću, da ne želite da uskratite građanima Srbije da čuju ono što Vlada u ovom trenutku ima da kaže i na koji način obrazlažu pozicije budžeta. Gospodin Sertić je malo prekoračio vreme, ali je imao veoma zanimljiv predlog i ja sam ga pustio da to obrazloži. Zahvaljujem se. Potpuno ste nesvesno prekršili član 107, povredili, pardon, Poslovnika o radu Narodne skupštine, zato što niste pažljivo slušali ministra Vulina kada je obrazlagao narodnim poslanicima šta se dešavalo na sednicama Vlade u periodu od 2008. do 2012. godine, iz prostog razloga što je ministar Vulin ili prekršio Zakon o Vladi, pa je izneo strogo poverljivu tajnu ili je obmanuo i javnost i građane… Zato što je rekao neistinu da je pročitao nešto… Gospodine Božović, dozvolite da obrazložim zašto mislim da nisam povredio Poslovnik. Mislim da gospodin Vulin nije izneo nikakvu tajnu. (Balša Božović, s mesta: Iz stenograma.) Dopustite da završim. (Balša Božović, s mesta: Stenogram je tajna.) Zato što je tu informaciju koju je ponovio gospodin Vulin nama rekao tu nekoliko puta tadašnji predsednik Vlade Mirko Cevetković, lično meni je to rekao, znači da informacija nije tajna ako je on to pričao svima nama. Gospodin Vulin mislim da je samo tu informaciju ponovio, koja je izrečena iz usta gospodina Mirka Cvetkovića mnogo puta.

Samo pojašnjenje oko ovog.

Dozvolite ministrima, imaju i oni pravo na repliku. Izvolite. Što se tiče konkretne situacije, gospodin Vulin nije čak ni citirao, on je parafrazirao ono što je rečeno na sednici, što nije u domenu kršenja bilo čega. To nije bila tačka dnevnog reda koja je bila označena kao „poverljiva“ i sve ovo ostalo je u domenu informisanja javnosti. Javnost ima pravo da zna šta se dešava, pa i sada, čak i jednim delom su prisutni predstavnici medija i na početku sednice, na početku rasprave o određenim tačkama dnevnog reda Vlade, kada ljudi mogu da uđu i da snime sve što se dešava na sednici Vlade. Nema nikakvo razloga da to bude tajna. A, ovo je gospodin Cvetković zaista rekao i mislim da je to potpuno logično da se zna. Zahvaljujem, gospodine Stefanoviću. Izvolite. Vrlo zanimljiv amandman, ali probaću da objasnim i vama i tužiocima, sudijama u Srbiji, gde su njihove pare, gde su njihovi novci.

Administrativni odbor Narodne skupštine Republike Srbije predlaže po dva kandidata, po dva člana iz redova advokata i profesora sa pravnog fakulteta u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca. Ta odluka je donesena. Četvorica ljudi su bili, mislim da će mi to uvaženi kolega Pera Petrović i potvrditi, četvorica ljudi su izabrani u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca. Njihova naknada za rad i za članstvo je bila u visini poslaničkog dodatka, u visini od 30.000 dinara. Onda, na volšeban način, stranke predlagača amandmana, tako zabrinutog nad sudijama, nad tužiocima u Srbiji, je podizanjem ruku odredila da ta naknada ne bude više samo poslanički dodatak. Odredila je da ta naknada bude šest prosečnih plata u Srbiji.

Desetine i desetine miliona dinara su na taj način bile prelivene u privatne džepove njihovih članova, njihovih kandidata, njihovih prijatelja. Vrlo simptomatična stvar se desila u onom trenutku kada smo odlukom istog Administrativnog odbora smanjili tu nadoknadu na poslanički dodatak. Znači da su jedini motiv bile finansije. E, tamo su nestale plate i za sudije i za tužioce i moraju da pitaju predlagače amandmana, a ne Vladu Srbije. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović i Balša Božović. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri, poštovani građani, gospodine Vujoviću, ovaj amandman je u skladu sa vašom politikom fiskalne konsolidacije budžeta za 2015. godinu i mi predlažemo da se u 2015. godini osnovica iz stava 2. ovog člana, u delu koji se odnosi na sudije, da se isplaćuje 60% iz izvora 01 prihodi iz budžeta, a 40% iz izvora 04 sopstveni prihodi budžetskih korisnika sudske takse, koji pripadaju pravosudnim organima. Na ovaj način, predlažemo da se veći iznos osnovice za sudije isplaćuje iz sudskih taksi, kako bi se podstaklo racionalnije raspolaganje sredstava od strane samih sudova, ali kako bi došlo do veće nezavisnosti i, naravno, do veće uštede. Ja sam vas danas pažljivo slušao i vi ste rekli da je vaša politika fiskalne konsolidacije oslonjena na četiri stuba. Prvi je smanjenje rashoda. Drugi je restrukturiranje javnih preduzeća, zatim smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i pod četiri, investicije koje se predviđaju da će biti rast od 5% Želim da uspete u tome, ali vas molim da mi objasnite. Pored zabrane zapošljavanja u javnom sektoru i pored definitivnog opterećenja brojem zaposlenih u javnom sektoru, ministar Vulin se hvali malopre da je zaposlio 14.644 ljudi. Da li je to na račun državnog budžeta Srbije ili u privatnom sektoru? Još jedna stvar, 27.000 ljudi je predviđeno da se budžetom otpusti u narednoj godini.

Vidite, ovo je kad ponese žar borbe, pa ljudi ne znaju o čemu govore. Inspekcija rada je zaposlila, na osnovu svojih rešenja, 14.464 čoveka u privatnom sektoru.

Samo kratko. Znači, kao što je u obrazloženju napisano, Zakonom o sudskim taksama je određeno da 40% prihoda pripada sudovima. Osim učešća u finansiranju plata sudija, finansiraju se i drugi troškovi, tako da naše stručne službe kažu, što inače u principu ne bi bilo loše, ako bi se stavio ceo iznos na plate sudija, onda ne bi ostalo ništa za preostale troškove. Znači, ovo je pitanje samo balansiranja izvora i rashoda. Hvala. Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Homen. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Branka Karavidić. Da li neko želi reč? (Da) Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Gospodine ministre Vujoviću, moj amandman je sličan amandmanu mog cenjenog kolege. Naime, ja sam samo imala drugi osnov za pisanje amandmana. Zakonom o budžetu za 2015. godinu predviđeni su prihodi od taksi u visini od 14 milijardi i 300 miliona hiljada dinara, dok su rebalansom budžeta za 2014. godinu oni iznosili 15 milijardi i 800 miliona. Dakle, predviđa se smanjenje prihoda od nekih milijardu i po, te smatram da je ovaj odnos koji je dat u Predlogu zakona o budžetu u stavu 3 - 70% iz budžeta i 30% od sopstvenih prihoda, nemoguće. To je lično moje mišljenje i stoga predlažem da 80% prihoda iz budžeta ide, a 20% iz sopstvenih izvora. Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Biljana Hasanović Korać.

Ovo smanjenje, koje ste dobro primetili, je rezultat ukidanja taksi na promet nekretnina koji sada ide preko PDV-a. Znači, niko ne može precizno da zna koliko će da budu takse. Na osnovu podataka koje imamo, mi ovako procenjujemo. Ponoviću - Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Biljana Hasanović Korać. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, su podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Jovan Marković. Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, predložili smo amandman da se član 9. obriše. Naime, članom 9. je predviđeno da se, po našem mišljenju, suprotno članu 48. stav 4. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, u ovom budžetu za 2015. godinu ne planira nikakav iznos za isplatu dodatka za ostvarene rezultate rada nameštenika u državnim organima. Svi smo svedoci da je jedna od glavnih zamerki i stranih investitora i generalno svih koji žele da investiraju u Srbiju spor i neefikasan rad državne administracije. I ono što postoji u Zakonu o platama državnih službenika je mogućnost da se četiri puta godišnje u iznosu do 50% plate odredi dodatak, kao nagrada za natprosečne rezultate. Smatramo da ukidanjem, odnosno neobezbeđivanjem nikakvog iznosa u budžetu za ovu namenu, da ćemo demotivisati državne službenike da budu efikasniji, da naša državna uprava bude efikasnija i kvalitetnija, što u krajnjoj liniji treba da ima za rezultat više stranih investicija, više upošljavanja, više novih radnih mesta. To je sve povezano posledično i zato mislimo da ovaj član ne treba da se nađe u budžetu, da je potrebno obezbediti sredstva, kako bi one koji nose rad državne uprave, koji rade najkvalitetnije, natprosečno, koji mogu da omoguće da ta državna uprava bude u sledećoj godini efikasnija i da nam obezbedi više investicija, da ih adekvatno i nagradimo. Hvala. Reč ima narodni poslanik Jovan Marković. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, smatrao sam da je jako važno da brisanjem ovog člana ostavite prostora i drugim ministrima, pre svega koleginici Udovički, da možda u okviru svojih nadležnosti i delovanja naprave kriterijume kako će ne samo što se tiče nameštenika nego uopšte državnih službenika koji ostvaruju dobre rezultate i koji kroz svoje primere dobre prakse daju primere i drugima, da se prosto prevaziđe ovaj problem koji postoji u Srbiji, odnosno koji će se posebno otvoriti posle smanjenja plata u javnom sektoru. Imajući u vidu da će primena ovog zakona u svakoj porodici u Srbiji uzeti 10, 15 ili 20 hiljada ljudima i da će ljudi biti nezainteresovani za posao, mislim da bi bilo pogubno da se sa ovakvim ograničenjima prosto pošalje poruka da nije vredno raditi, odnosno da se ukine mogućnost napredovanja u struci i u službi. Posebno sam inspirisan komentarima koji su bili malo pre od gospodina Stefanovića i gospodina Babića i upravo sam želeo da rizikujem i njihove kasnije komentare i diskusije na primerima ljudi koji su u prethodnom periodu, upravo taj period koji se često pominje, od 2008. do 2012. godine, koji su napravili ogromne rezultate i neke firme koje su ovde pomenute, kao što su firme u Leskovcu ili u Subotici, rezultat su velikog rada predsednika opština i gradonačelnika i ljudi koji su bili predstavnici ove države i koji su doprineli da danas i ministar i njegovi saradnici mogu da se pozivaju na te rezultate i firme koje su otvorene navodno u ovom periodu, a u stvari otvorene su zahvaljujući radu tih ljudi i oni treba da se zbog toga nagrade, a posebno gospodin Kocić, koji je bio gradonačelnik Leskovca i za koga sam rekao da znam da je doveo tu firmu „Džins“ u Leskovac. Hvala. Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr. Janko Veselinović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Arsenoviću, poštovana gospodo ministri i ostali gosti iz različitih ministarstava u Vladi Srbije, kako smo krenuli, ja mislim da je red da se usvoji i ovaj amandman poslanika Nove stranke. Evo, da obavestim gospodina Mijailovića dok je bio odsutan, mi smo usvojili još jedan, pa evo prilike da usvojimo i 13. naš amandman, ovog puta na Predlog zakona o budžetu. Amandman se tiče člana 9. Tu imam jedno zapažanje i jedno pitanje, poštovani gospodine Vujoviću. Nama se čini da iza zagrade, iza zapete, ove reči: „izuzetno u 2015. godini“ ne treba tu da stoje, jer je pretpostavka da u delu budžeta, Treće poglavlje, Izvršavanje budžeta, da se to odnosi na 2015. godinu i da ćemo verovatno kada budemo usvajali budžet za 2016. godinu tu da stoji nešto što se tiče 2016. godine. Nama se čini da je to suvišno. Gospodine Vujoviću, imam jedno pitanje za vas. Gospodin Vučić je ovde pre dva dana, kada je bio, rekao povodom sadržine ovog člana da će biti bolje već 2015. godine, ali ja kada sam čitao ovo, poštovana gospodo, ja sam video pad bruto domaćeg proizvoda 0,5%, pad privatne potrošnje 3%, pad javne potrošnje 7% i, poštovana gospodo, ja sam se pitao, gospodine Vujoviću, da li je gospodin Vučić čitao ovaj tekst? Jer, ne mogu da zaključim da je moguće reći da će biti bolje 2015. godine, kada na osnovu ovih podataka ne možemo da očekujemo takav privredni rast da građanima može da bude bolje, poštovana gospodo. Gospodine Vujoviću, jeste li vi saglasni sa ovim mojim čitanjem? Reč ima ministar Nebojša Stefanović. Pa mi ovde imamo jedan deo teksta koji se oslanja na prilično konzervativne procene MMF-a i mi se toga držimo, zato što je takav sporazum između Vlade i MMF-a. Imate situaciju da su oni zaista predvideli 0,5% pad BDP u narednom periodu, ali mislim da ste čuli premijera kada je rekao – oni nam ne računaju sve one prihode ispod crte, kao što ne računaju sve ono što će biti rezultat rada Vlade na pronalaženju strateških partnera za određene kompanije za koje mislim da ćemo videti već u narednih nekoliko meseci. Mi ne želimo baš namerno da izlazimo sa najavama za to. Ja očekujem na osnovu onog što je premijer rekao i na osnovu onog što je Ministarstvo finansija, što možemo da kažemo, neko interno viđenje i blagi rast u narednoj godini, iako to neće biti lako postići, ali mislim da ćemo ipak imati blagi rast. Za sada nemamo pad tražnje, što je dobro, zato što faktički se pokazuje da to što smo ostavili nedodirnutih 61% penzija i najminimalnijih, da kažem one minimalne zarade, da su to ljudi koji faktički troše najveći deo svog dohotka na izmirenje redovnih računa, na izmirenje svojih dugova i na izmirenje na kupovinu domaće robe, što faktički i održava tu tražnju tako visoku. Tako da, jeste da je to napisano, vi ste u pravu, ali mislim da možemo da očekujemo bolje rezultate i mi smo dali jednu lošiju, očekujući bolju sliku od naredne godine. Što se tiče suštine, mislim da je ona u obrazloženju napisana, ne bih hteo da čitam u interesu vremena. Što se tiče vašeg amandmana, ja bih bio spreman da ga prihvatim da ne postoji tu tehnička greška. Jer, ako prihvatimo vaš amandman onda bi tekst glasio – zagrada, zapeta, zapeta. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, uvaženi članovi Vlade, gospodine Vujoviću, kao što je rekao moj prethodnik, gospodin Pavićević, više bi verovali u vaše mere fiskalne konsolidacije kada biste vi bili premijer Srbije, ali ovako nam ostaje samo da se nadamo. Smanjenje tražnje od 7% dovodi do velike sumnje da će 2015. godina biti godina u kojoj će išta biti bolje nego što je bilo u 2014. godini. Ako uzmemo u komentare Fiskalnog saveta, onda predviđamo isto ono što predviđa i MMF, pad od 0,5% bruto društvenog proizvoda. Međutim, Fiskalni savet je dao još jednu alarmantnu činjenicu, da taj pad može biti od 0,5 do 1,5, ukoliko se jedna od predviđenih mera fiskalne konsolidacije ne sprovede u 2015. godini. To je ono što smo govorili u načelnoj raspravi. Ovaj budžet, poštovani građani Srbije je kao bure baruta. Dovoljna je samo jedna stavka, da ne bude ispunjena i ovaj budžet će dramatično uticati na lošiji život u 2015. nego ove godine. Ukoliko Vlada pod hitno ne krene hrabro, kao što je i obećavala u predizbornoj kampanji, u reforme i borbu protiv sive ekonomije, protiv šverca cigareta i duvana, protiv utaje poreza, ništa neće biti bolje u 2015. godini. Završavam sa time da, kada je u pitanju naplata poreza, imali smo prilike da čujemo i od pojedinih ministara da je neverovatno bolja naplata poreza u poslednjih nekoliko meseci a da se tek očekuje u narednoj godini. Po onim analizama koje je radio Fiskalni savet, naplata poreza se očekuje veća od 0,4% svega. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Dobro je da ova zemlja uopšte postoji nakon privatizacije koju smo imali od 2000. do 2012. godine. Dobro je da uopšte postoji nakon svih zaduživanja, ali zaduživanja gde ne znamo gde je taj novac otišao, pošto nam ništa nije ostalo. Nismo napravili nove fabrike, nismo otvorili nova radna mesta. U privatnom sektoru od 2008. do 2012. smo izgubili skoro 300.000 radnih mesta. Ja znam da je to teško slušati, ali verujte da je mnogo teže raditi na zapošljavanju tih ljudi. A to ova vlada radi, već osmi mesec za redom, te ljude iz privatnog sektora pojačamo, taj privatni sektor, zapošljavamo ljude, otvaramo kompanije. U decembru 2013. godine, u prvih 15 dana, imali smo naplatu PDV-a 19 milijardi dinara. Ako je to 0,4% onda tu matematika uopšte nešto nije u redu. Ali, to je naravno, stvar koju moramo da nastavimo. Što se tiče borbe protiv šverca duvana, mogu da kažem da MUP zajedno sa poreskom upravom i sa drugim partnerima radi intenzivno na suzbijanju šverca duvana i upozorili smo sve da to ne čine. Imamo zaplenu od 20 tona u prethodnih 30 dana i mislim da je to dobra stvar. Ne znam u ovom trenutku da vam kažem koliko boksova cigareta, ovo je samo tona duvana u listu i rezanog duvana koji smo zaplenili na različitim mestima. Najviše na teritoriji Vojvodine, nešto u Niškom okrugu, nešto na teritoriji policijske uprave za Vranje. Nastavićemo to da radimo, ali što mogu da vam kažem, je da u odnosu na one vlade koje su se tako rasipnički ponašale u odnosu na građane Srbije, koje su uništavale njihovu budućnost, ova Vlada zna šta radi i obezbeđuje da ljudi u Srbiji imaju čemu da se nadaju, imaju čemu da se raduju. Zahvaljujem gospodine Stefanoviću. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Branka Karavidić. Hvala poštovani predsedavajući. Gospodo ministri, moram da priznam da ne razumem obrazloženje za odbijanje ovog amandmana koje glasi da je predloženo rešenje dato u predlogu zakona celishodnije od rešenja datog amandmana. Mi smo predvideli jednu vrlo važnu stvar koja ovim zakonom nije predviđena. Član 10. za one koji ga nisu pročitali govori o tome da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vrši kontrolu sprovođenja plana racionalizacije broja zaposlenih i angažovanog lica od korisnika javnih sredstava koje je doneo nadležni organ zarez osim kod javnih preduzeća, njihovih zavisnih društava i drugih privrednih društava koji su korisnici javnih sredstava. Mi smo tražili da se to obriše i plan racionalizacije mora da važi za sve i da se sprovede u svakom javnom preduzeću, ne samo u državnim organima, nego u svakom javnom preduzeću, njihovih zavisnim društvima i drugim privrednim društvima, korisnika budžeta. Onda smo predvideli da se doda na kraju tačka 3. koja daje ministru pravo da privremeno obustavi prenos sredstava po osnovu subvencija dok primalac subvencije ne izvrši plan racionalizacije. Mislim da je ovo ključna stvar da bi se sprovele reforme koje Vlada najavljuje u 2015. godini. Kada smo usvajali rebalans pre dva meseca i smanjenje plata i penzija, rečeno da je to prvi korak, da je sledeći korak racionalizacija u javnim preduzećima, a sada vidimo da su ona izuzeta od plana racionalizacije i da niko iz Vlade neće voditi računa o tome da li se u javnim preduzećima sprovodi racionalizacija, da li će se i na koji način smanjivati broj zaposlenih? Nijedan ministar za to po ovom zakonu neće biti zadužen. Ne mogu da razumem predlagača zašto se odbija ovaj amandman, a pogotovu ne obrazloženje koje stoji. Reč ima ministar u Vladi, Željko Sertić. Moram da priznam da sam pomalo zbunjen komentarima nekih poslanika i voleo bih objašnjenje za to. U nekim svojim govorima kritikujete Vladu kako je previše reformska, kako planira i otpuštanje i racionalizaciju troškova i smanjivanje svih drugih prava. Kada dođe neki sledeći član, onda Vladu napadate zašto nije uradila snažnije, dublje reforme itd. U nekim delovima se hvalite investicijama koje ste vi napravili, a onda tražite od nas da skinemo pozicije, jer imamo obaveze po tim istim investicijama i da prebacimo sredstva sa pozicija koje pripadaju Ministarstvu privrede za podsticaje na poljoprivredni razvoj itd. Ne radi se o tome da li treba prebaciti i dodati sredstva za poljoprivredu. Radi se o tome kako da pametno iskoristimo ono što možemo, u okviru svih pozicija i ukupnog raspoloživog budžeta. Hajde samo da znamo u kom pravcu idete, da li podržavate reforme ili ste protiv reformi, a ne u zavisnosti od člana i toga šta je napisano u njemu, jednog momenta ste za reformu, a drugog momenta ste protiv toga. Što se tiče reforme javnih preduzeća, nekoliko puta sam pričao i ponoviću, nije imperativ broj zaposlenih preduzeća. Imperativ je da napravimo metode kako ćemo meriti učinak, šta će ljudi koji budu radili u preduzećima da rade, kako će njihovi rezultati biti merljivi, a nakon toga ćemo definisati kroz ta merila upravo ono što ste vi tražili i o tome smo nekoliko puta pričali u ovoj sali. Kada budemo imali jasne kriterijume na osnovu kojih ćemo meriti rezultate rada javnih preduzeća, onda ćemo moći da pričamo i o otpuštanju. Dakle, ne postoji broj i to nije medijski atraktivno, ali jeste sistemsko rešenje, jeste kvalitetno rešenje, da imamo način kako ćemo rešavati problem javnih preduzeća. Dao sam vam danas podatke i već nekoliko dana u javnosti pričamo o tome na koji način se po prvi put vodi politika sa javnim preduzećima.

Da, reforme su potrebne, ali ne na način na koji ih vi sprovodite u određenim delovima. Ne tako što ste prvo smanjili plate i penzije, nego da se poveća naplata poreza, a da se ostave plate i penzije, da se racionalizuje efikasnije, kako god vi kažete, rad javnih preduzeća, a ne da se uzima od lekara, profesora, zdravstvenih radnika i drugih korisnika budžeta. Treba da se napravi efikasnija javna uprava tako što ćemo nagraditi one najsposobnije i najvrednije, a ne ostaviti uravnilovku kakva je do sada. To je ono što možete da čujete iz svih amandmana koje smo predložili. Strane investicije, ovde se puno govorilo o tome. Gde su otišle pare? Evo, da vidimo ko su najveći izvoznici u 2014. godini i da vidimo u koje vreme i kada su te fabrike krenule da rade. Fijat automobili Srbija“ - milijardu i 241 milion za prvih 11 meseci. Naftna industrija Srbije, „Tigar Tajers“, Železara Smederevo, „Gorenje“, „Tetra pak prodakšn“, HIP „Petrohemija“, „Hemofarm“, „Jura korporejšn“, „Tarket“, „Bal Pakovanje Evropa Beograd“, „Impol Seval“, „Veli“, „Sirmijum stil“ i ne znam koje je ovo mesto, ali poslednje na ovoj listi je „Er Srbija“ Znači, za tri godine, evo trećoj godini, vaš rezultat je „Er Srbija“, a sve ovo prethodno što sam pročitao je za tih strašnih 12 godina, kada se samo uništavalo, kada se samo kralo, to su rezultati. Ovo su rezultati. Ja bih voleo da za neku godinu vidim pored „Er Srbije“ još nešto. Ja živim u ovoj zemlji, želim da i moja deca žive i želim da nam svima bude bolje. Ja sam čuo sve, samo ne odgovor na pitanje koje je postavio ministar. Reč ima ministar Željko Sertić, replika. Samo bih dao još jednu informaciju, s obzirom na priču oko investicija. Da, neke stvari su učinjene u prethodnom periodu, ali da li znate koliko veliki broj tih kompanija je hteo da izađe iz Srbije i da ode na druge destinacije, zbog korupcije, zbog prevara, zbog svega onoga što se dešavalo u godinama unazad? Proces reforme je ozbiljna stvar i dubinska stvar koja ne može da bude rešena jednim zakonom. Sve ovo što danas pričamo o budžetu, o svim elementima, jeste deo sistemskog rešenja sveobuhvatnog. Najlakše je reći – hajde da podignemo poreze.

Da li je takva naplata poreza bila, ja vam kažem, mi ne bismo imali žalbe stranih investitora na probleme koji su im napravljeni, a sada moramo da formiramo posebne timove koji sa svakim preduzećima prave posebne planove kako da ih zadržimo, i broj radnika i sve ono što je obećano, a nije urađeno u međuvremenu. Čuvanje stranih investitora i podrška domaćim investitorima da reinvestiraju u Srbiji je ozbiljan posao i to je upravo ono što danas radimo. Nemojte da se gađamo pojedinačnim ciframa i pojedinačnim podacima, jer to nikome ne ide u prilog. I vama i nama je interes da imamo veći broj stranih investicija, da imamo veći broj domaćih preduzetnika koji otvaraju svoje nove firme i koji proširuju svoje proizvodne pogone, a za to je potrebno mnogo više od samo jedne reči ili promene jednog amandmana. Zahvaljujem, gospodine Sertić. Gospodine Tatomir, vaša poslanička grupa nema više vremena, tako da ne možete da dobijete reč. Izvolite.

Apsolutno se niko nije interesovao za to. Da li zbog toga što su bili političari iz te vlasti u dobroj vezi sa tajkunima, pa ih to nije interesovalo, ili su ti porezi bili potpuno nezanimljivi, ili su ti neki ljudi uzimali pare na druge načine, a zemlja kud god da ode. Međutim, ono što je još dobro uradila država, pored povećanja osnaživanja naplate poreza, naravno, uveli smo i margiranje goriva, čime su značajno porasli prihodi od prometa gorivom, što je dobro. Mnogo se manje švercuje i mnogo manje se prodaje na lažni način. Naravno da ima još različitih pokušaja, ali ćemo i to suzbijati. Jeste da su neke od ovih kompanija počele da rade u periodu kada je i prethodna vlast radila na tome, ali pogledajte koliko se samo od 2012. godine povećao kapacitet mnogih od tih kompanija, jer su prepoznale stvaranje pozitivnije ekonomske klime. Kompanija koja je imala 150 ili 200 radnika danas ima pod 500, 1000, 1500 radnika. To pokazuje da su sada shvatili da imaju pouzdanije i bolje partnere. Na kraju krajeva, investicije, poslovno okruženje se menja i oko naše zemlje. Mnogi drugi se uključuju u to da daju subvencije da dovode kompanije koje ipak dolaze u Srbiju, jer smatraju da u Srbiji imaju veće šanse.

Poštovani predsedavajući, smatram da ste povredili član 158. Već ste peti put, čini mi se, dozvolili da po jednom amandmanu govori nekoliko ministara, a u ovom slučaju dva ministra. Imali ste situaciju da je gospodin Sertić odgovorio na amandman, imao je svoje komentare, imao je repliku, a posle toga ste dozvolili da se ponovo i ministar Stefanović uključi u debatu. Razumeo sam to već nekoliko puta. Da li želite da se Skupština izjasni? (Da) Zahvaljujem.

Zahvaljujem, gospodine Đurišiću. Izvolite, gospodine Markoviću. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, ovaj amandman se odnosi na član 10 koji kaže da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vrši kontrolu sprovođenja plana racionalizacije broja zaposlenih Ukazujem na eventualne propuste, odnosno na to da stav 3. i stav 4. nisu usaglašeni sa drugim zakonima, odnosno nisu možda i ustavni i posebno hoću da obratite pažnju na stav 3. koji kaže – da ministar finansija bez prethodnih analiza, bez nekih procedura može da obustavi zaradu zaposlenih u onim sistemima koji eventualno nisu izvršili racionalizaciju kakvu je plan predvideo. Smatram da je obaveza ministra da li finansija, da li u ovom slučaju za državnu upravu i lokalnu upravu i da se pokrene postupak da bi prekršajni ili krivični protiv odgovornih lica, ali nikako da zbog nepoštovanja zakona od strane odgovornog lica budu kažnjeni oni ljudi koji su zaposleni. Primera radi, može doći u situaciju neka lokalna uprava da zbog predsednika opštine ili gradonačelnika koji ne poštuju zakon, budu kažnjeni zaposleni i da ministar finansija u određenom trenutku obustavi zaradu zaposlenim. Mislim, da to nije u skladu sa zakonom i mislim da to nije u skladu sa Ustavom. Drugo pitanje koje se ovde odnosi takođe na transferna sredstva, mislim da sa ovim stavovima ministar finansija dobija velika diskreciona prava i mislim da se na mala vrata uvodi jedna vrsta centralizma i mislim da ove članove treba, odnosno stavove treba izbaciti. Zahvaljujem gospodine Markoviću. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Biljana Hasanović Korać. Izvolite, gospodin Đurišić. Hvala poštovani predsedavajući, gospodo ministri, mi smo predvideli da se stav 1. člana 11. obriše. Znači, on predviđa da se budžetska sredstva izvršavaju srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta. Smatramo da obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava moraju da se ispunjavaju u skladu sa zakonom i drugim propisima i ugovorima, a ne samo od toga kako i na koji način se puni budžet. Jel, kao što smo imali situaciju ove godine da usled poplava nije bilo planirano punjenje budžeta, a tada je pomoć ljudima trebala možda najviše. Da li bi primenom ovog člana zakona, ovako kako je napisano značili da zbog smanjenja prihoda u budžetu određeni korisnici prava koji to ostvaruju na osnovu zakona, a koji treba da se namire iz budžeta, da li to znači da će oni ostati bez svojih prava. Da li to znači da će kasniti neki prihodi i da se neke obaveze neće izvršavati u skladu sa ugovorom, pa ćemo kasnije imati penale na osnovu toga i da li to znači da ćemo imati, kao što smo imali u toku trajanja solidarnog poreza da se recimo ženama na trudničkom bolovanju ne isplaćuje redovna njihova nadležnost iz budžeta, a onda se isplati odjednom za nekoliko meseci, pa to pređe onu cifru od 60.000, koliko je bilo predviđeno solidarnim porezom i onda im se umanji prihod. Takve stvari, uvođenje ovakvih presedana je opasno u pravni sistem Srbije i zato mislimo da je vrlo važno da se ovaj amandman prihvati, kako bi se očuvala pravna sigurnost. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Biljana Hasanović Korać. Izvolite, gospodine Marković. Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, meni je u ovom članu sporan stav 2. koji kaže – da ako se u toku godine prihodi i primanja budžeta smanje, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima. U nastavku se malo to obrazlaže, šta to znače prioriteti, ali ono što je sporno jeste što je ovo nedovoljno precizna formulacija, odnosno bolje reći neprecizna formulacija. Niti se kaže koliko su smanjeni prihodi po aproprijacijama, niti se kaže u kom vremenskom periodu. Smatrao sam da je umesto ove formulacije gospodine ministre, potrebno uvesti termin ili da se odredi iznos tog smanjenja koji će značiti neke mere, ili da se precizira šta to znači da se izvrše prioriteti. Ali, ono što je moj predlog, jeste da se definiše da ako se smanje prihodi na nekim pozicijama, da se radi rebalans budžeta. Mislim da bi to bilo daleko celishodnije i da ovakva formulacija koju ste ovde u ovom slučaju ostavili nudi prostora za razne ili greške, ili zloupotrebe, odnosno nejasnoće koje u praksi mogu da budu pogubni za neke sisteme. Do sada je bila praksa da se rebalans budžeta u svim sistemima radi ako prihodi nisu na planu koji je postojao, tako da mislim da je ovo nedefinisano i da formulacija treba ili da se precizira ili da se menja u to i da se pravi rebalans budžeta. Zahvaljujem gospodine Markoviću. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Bečiću, poštovana gospodo ministri i gosti iz različitih ministarstava u Vladi Republike Srbije. Imam tri prethodne napomene, jedno zapažanje i jedno pitanje za gospodina Vujovića. Najpre zapažanja. Mislim, poštovana gospodo, da je veoma važno da narodni poslanici ozbiljno razmatraju predloge zakona, naročito kada je reč o ovako jednom Predlogu zakona kao što je Predlog zakona o budžetu. Ako treba da radimo duže, celu noć, da radimo celu noć i da se pokaže da smo marljiviji od ove Vlade Srbije, poštovana gospodo.

Molim vas, da budete strpljivi, ja imam, ovako, slojevita obrazloženja amandmana. Budite malo strpljivi u slušanju naših obrazloženja, gospodine Bečiću. Treća stvar, kao prethodna napomena. Pazite, gospodin Sertić misli ovde Vlada misli jedno, a svi ostali ako misle drugačije, samo je jedno drugačije mišljenje. Nije gospodine Sertiću, pa, raznovrsna su mišljenja gospodine Bečiću. Nova stranka ima svoj program ekonomskih reformi. Pročitajte, gospodine Sertiću. Amandman, gospodine Vujoviću neću stići da postavim pitanje, čuvaću za sledeći. Predlažemo da se briše dvotačka. Ako ide dvotačka u stavu 2. mora novi red broj jedan. Pa šta u broju jedan? Pa, novi red broj dva. Ovako kada ima samo dve stvari ne mora dvotačka. Zna se da su dve stvari, veznik „i“ između. Nema razloga da se odbije ovaj amandman kao trinaesti, gospodo. Hvala. Gospodine Pavićeviću, meni ovo nije ništa jasno.

Znači, čim se nešto briše tu nema ništa od ekonomskih reformi. Prihvata se amandman „briše se dvotačka“ Konstatujem da je predstavnik Vlade prihvatio ovaj amandman. Ne znam da li vi možete da zamislite ovoliki stepen demokratije jednog ministra finansija. Ovo je neverovatno. Svaka vam čast.

Predložili smo amandman zbog vrste i specifičnosti posla za budžetski fond za vanredne situacije, kao i za Sektor za vanredne situacije MUP Republike Srbije. Nemoguće je odrediti da se, ukoliko se ne ostvare dodatni prilivi ili prihodi iz drugih izvora finansiranja, planirani rashodi i izdaci neće se ivršavati na teret budžeta. Kako to drugačije pokušavate ili ćete pokušati da rešite, ukoliko nećete i dalje smanjivati još više plate i penzije. Mi predlažemo borbom protiv korupcije. Evo gospodin Stefanović kome smeta nivo demokratičnosti ministra Vujovića, pa mu predlažem da i on prihvati isti, predlažem da borbom protiv korupcije takođe određeni priliv sredstava stavimo u budžet. Moram napomenuti jednu stvar. To je, kada pričamo o korupciji, ogromna mogućnost je ostavljena da tajkuni koji su u pljačkaškim privatizacijama stekli imovinu, odnosno javna preduzeća kupili za relativno male novce, imaju danas po Zakonu o planiranju i izgradnji pravo da na zemljištu gde imaju pravo korišćenja, dobiju građevinske dozvole. Ukoliko je neko platio preduzeće pet miliona evra, gospodine Stefanoviću, vi ste ministar policije, danas u potencijalu to preduzeće vredi nekoliko milijardi evra.

Dopustite mi da završim, pošto ste mi uzeli jedno desetak sekundi. Niste shvatili ni malopređašnju opasku gospodina Pavićevića, pa niste bili u pravu. Pustite me sada da vam kažem da je borba protiv korupcije veoma značajna za održivost i fiskalnu stabilnost zemlje u 2015. godini. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Božoviću. Evo radi javnosti, da pročitam amandman koji ste obrazlagali: „Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode i prilive iz drugih izvora finansiranja, rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, osim u slučaju budžetskog fonda za vanredne situacija, kao i Sektora za vanredne situacije MUP“ Osim ove zadnje rečenice Ministarstva unutrašnjih poslova. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik… Izvinjavam se, replika, Nebojša Stefanović. Samo da se razumemo, meni, ne da ne smeta, ja sam baš pohvalio gospodina Vujovića na stepenu demokratičnosti koji pokazuje. Mislim da su ovi amandmani koje on prihvata pokazatelj da je Vlada spremna da radi sa svima i da prihvata amandmane koji menjaju tekst zakona i poboljšavaju ga. Meni je to idealno, meni je to fantastično. Mislim da to gospodin Vujović radi na jedan potpuno demokratski način. Što se tiče borbe protiv korupcije, meni je prvo drago da ste priznali da su privatizacije uglavnom bile pljačkaške i ja to već tvrdim neko vreme. Vi ste to sada rekli. Naravno, ja ne kažem da su to kriminalci, to su oni fini ljudi koji su upropastili naše firme, a nadam se da će i sudovi to jednog dana dokazati, a borbu protiv korupcije naravno da ćemo voditi najžešće moguće. Samo vas molim da se ne bunite kada mi radimo svoj posao, da se niko ne buni, da ljude, kao što ih mi unapred ne osuđujemo, nemojte ni vi da tvrdite da oni ništa loše nisu uradili, iako to sud nije dokazao. Ja ne prejudiciram da je neko kriminalac niti da će biti osuđen, to će odrediti sud, ali ja hoću da uvek kažem kada imamo osnove sumnje i prijavljivaćemo kada imamo osnovne sumnje za ljude da su učinili teška krivična dela. Nažalost, stotine hiljada ljudi bez posla, razorene firme, mnogi mladi ljudi koji su napustili ovu zemlju dokaz su da se nešto mnogo loše radilo. To što su samo pojedinci u ovoj zemlji postajali enormno bogatiji nego što su bili, a mnogi od njih tokom boravka na vlasti, pokazuje da je to bila sprega između onih koji su to mogli da pomognu iz redova vlasti i onih koji su imali finansijski interes.

Gospodine Božoviću, nemate pravo na repliku. Ministar je upravo pohvalio što ste pomenuli pljačkašku privatizaciju i dao vam je reč. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. (Balša Božović, sa mesta: Po Poslovniku.) Već sam prešao na sledeći amandman. Izvolite gospodine Veselinović. Nije tu gospodin Veselinović. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković. Izvolite gospodine Marković. Ako prekršim Poslovnik, gospodine Božović, pri izlaganju gospodina Markovića, slobodno možete da se javite. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, u članu 12. stav 2. je po meni u suprotnosti sa stavom 1. i tu se kaže da: „Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate za iznos umanjenja preduzeća, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze“ U daljem tekstu se kaže da će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka itd. i predložiti izmenu propisa koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveza. Poštovani ministre, smatrao sam da je jako važno da se obrati pažnja na ovaj stav 2. i da se precizira kakav uzajamni odnos može biti između onih pravnih subjekata koji su ugovorili određene obaveze i koji imaju problem sa izvršenjima u delu prinudne naplate i da se sa preciziranjem ovog stava u smislu da se predloži, ako je to izvršenje veće od 10% u predviđenoj aproprijaciji, da se radi rebalans budžeta. Imajući u vidu u kakvim okolnostima funkcionišu ti državni sistemi, smatrao sam da ovaj stav člana 12. može biti problem, ne samo za te institucije, nego i za mnoge ugovorače, odnosno institucije koje sa tim preduzećima, lokalnim upravama imaju već neke ugovorne odnose. Primera radi, doći ćemo u situaciju da je neki posao u lokalnoj upravi izvršen za četiri ili pet miliona evra u toku te godine. situacija dolazi na plaćanje i u septembru te godine dolazi do prinudnog izvršenja u nekom delu koji blokira račun te lokalne uprave. Umesto da se ide na rebalans budžeta, vi ćete sa ovim stavom dovesti u problem i one koji su radili i lokalne uprave koje bi možda na neki drugi način našle rešenje za to plaćanje. Zahvaljujem gospodine Markoviću. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović i Balša Božović. Izvolite gospodine Božoviću. Gospodine Bečiću, ovaj amandman je u skladu sa onim prethodnim, samo je nastavak i posledica prethodnog amandmana koji niste shvatili, ali nadam se da ću imati sada dva minuta da obrazložim ono što sam hteo da kažem. Dakle, isto kao i u prošlom amandmanu, mi se zalažemo da se subvencije smanje, kada su u pitanju propala javna preduzeća, gospodine Vujoviću i tu nemamo nikakvu dilemu. Međutim, pod jednim uslovom, da se reforme sprovedu, kada su u pitanju poslovanja paralelno tih javnih preduzeća paralelno sa smanjenjem subvencija? Zato što može da se dogodi da smanjimo subvencije za „Železnicu“, kao što se smanjuje iz godine u godinu, nrp., ali bez jasnog plana restrukturiranja „Železnice“ ili sličnih javnih preduzeća. To može dovesti do sledeće stvari, ministre Vujoviću, da oni ne uspeju da uberu dovoljan broj prihoda i da to ne bude zato što nema restrukturiranja preduzeća dovoljno za isplatu zarada u 2015. godini. Šta se onda dešava sa tim? Kada su u pitanju pljačkaške privatizacije, voleo bih samo da podvučem od 24 sporne privatiizacije, ministre Stefanoviću, 23 su bile za vreme Vlade Vojislava Koštunice, što se nadam da je vama poznato kao velikom borcu protiv korupcije, ali samo želim da podvučem jednu stvar. DS se zalaže da sprovedete istragu o svim spornim privatizacijama, ali usvojenim zakonom ste omogućili korupciju koja do sada nije viđena u istoriji ove zemlje, kada je u pitanju Zakon o planiranju i izgradnji. Sa tim u vezi, na ovaj način, oslabićete finansijsku moć države, ukoliko se i sa tim ne izborite do kraja, ministre Stefanoviću. Ja sam spreman da razmotrimo vašu primedbu, zato što zaista smatram da svaka ozbiljna primedba na zakone treba da bude razmotrena i ako postoje neke odredbe bilo kog zakona, a verujte da to niko nije namerno učinio. Bez obzira na namere, naravno, ako postoji bilo kakvo delovanje nekoj odredbi zakona koje može biti koruptivno, to treba razmotriti i treba izmeniti. Potpuno se slažem, spreman sam da to razmotrimo. Kao i ovo drugo, slažem se, ove 24 privatizacije o kojima je govorila EU, samo su deo na žalost 224 privatizacije koje su urađene u ovoj zemlji na način da ne da postoje elementi korupcije, nego ne znam da li u nekoj postoje da nema elemenata korupcije i zato ćemo veoma ozbiljno i detaljno razmotriti sve, veoma detaljno analiziramo i rad radne grupe, prosto, samo se nekada plašim da nemam dovoljno ljudi koji poznaju finansije u MUP, jer te finansijske istrage su u stvari najosetljiviji deo istraga. Delovi Uprave kriminalističke policije, Jedinice za finansijske istrage su faktički najdragoceniji element kojim raspolažemo i oni ljudi koji rade na tim poslovima zaista su ozbiljni stručnjaci, samo što ponekad je tog materijala, iznenadio sam se koliko tog materijala ume da bude i oni dok nešto pregledaju, meni se nekad činilo da li je moguće da im treba po dva, tri meseca da se nešto pregleda. Prosto mi se činilo da to možda neko koči, ali kada sam video obim i da naravno se ne napravi greška, pošto to kasnije ide u ruke tužilaštva i kasnije pred sudove, mislim da shvatam zašto ovi ljudi imaju ogroman posao. U svakom slučaju sigurno ćemo sve razmotriti, a naravno očekujem da ćemo imati podršku parlamenta kada to dođe na dnevni red. Hvala. Zahvaljujem doktoru Stefanoviću. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Reč ima dr Blagoje Bradić. Gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, ja sam podneo amandman na član 12. koji govori da korisnik budžetskih sredstava koji određeni rashode i izdatke izvršava iz drugih izvora, prihoda i primanja koji nisu opšti prihodi iz budžeta, obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija. Predložio sam da se sledeći stav briše, koji kaže da korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preduzete obaveze tako što će predložiti umanjenje obaveza, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu propisa koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveza. To što mislim da je neprihvatljivo da se u situaciji umanjenja odobrenih aproprijacija zbog prinudne naplate onemogući korisnicima budžetskih sredstava da budžetska sredstva koja su im inače odobrena, koriste za izmirenje svojih obaveza, ovo iz razloga što veliki broj državnih i javnih preduzeća ne može da namiri svoja potraživanja zbog sveopšte finansijske nediscipline koja je posledica lošeg rada državne uprave. Osim toga, nije jasno šta se postiže predlogom izmena propisa u konkretnoj situaciji i ostao sam dužan, nisam imao mogućnosti da gospodinu Sertiću objasnim zbog čega sam predložio da se 6,5 milijardi prebaci na poziciju poljoprivrede iz prostog razloga što smo pre par sati završili raspravu o rebalansu budžeta koji je neraspoređena sredstva koristio i mislim da i u cilju tog efikasnijeg korišćenja budžetskih sredstava, gospodine Vujiću, treba prebaciti novac poljoprivredi koja to može odmah kroz subvencije da aktivira, a onog momenta kada se budu javili strani investitori, i onako su najavili dosta rebalansa, novac može da se prebaci ministarstvu. Hvala. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Izvolite gospodine Pavićeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovani ministre u Vladi Republike Srbije i poštovani gosti iz različitih ministarstava verujem ovde, Zoran Živković i ja smo podneli amandman na član 12. i tu imam dva zapažanja da kažem uz jedno prethodno podsećanje. Uprkos tome što smatramo da sve što piše u ovoj rashodnoj strani budžeta, predstavlja suprotnost reformskom opredeljenju jedne Vlade, odlučili smo da podnesemo ovih 65 amandmana da nešto što je loše, poštovana gospodo, učinimo manje lošim. Na primer, evo i u jezičkom smislu, onda i u supstantivnom, u drugom stavu piše ovako – korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate, gospodine Vujoviću i gospođo Udovički sada ovde pre svega, kada kažemo iz razloga, poštovana gospodo, to je više ovako jedan govorni jezik i već malo pokvaren. Mi predlažemo da se briše to „iz razloga“ ovde imamo pisanu jednu formu i fino da stavimo „zbog“ to je u duhu našeg jezika, to je po pravilima i molim gospodina Vujovića ili gospođu Udovički da mi kažu – da li prihvataju ovaj amandman? Jedno pitanje, ovde smo čuli ministra Stefanovića koji kaže – sve pljačkaške privatizacije od 2000. do 2012. godine. Poštovana gospodo, govorimo o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije. Ovde imamo dve osobe koje su direktni akteri izvršne vlasti ili saradnici te vlasti od 2000. do 2004. godine. Gospođo Udovički, šta vi mislite o tom komentaru? Kako se osećate povodom tog komentara sada vaše kolege u ovoj Vladi. Pre nego što dam reč gospodinu Vujoviću, ne vidim ovde da je bivši ministar za privatizaciju, pa da možete da uputite to pitanje. Umesto „iz razloga“, biće „zbog“ Hvala. Zahvaljujem i konstatujem da je predstavnik Vlade, ministar prihvatio ovaj amandman. Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković. Izvolite gospodine Markoviću. Poštovani ministri, poštovani predsedavajući, u članu 13. se kaže da direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pre najavljivanja novih obaveza, vrlo je važno ovo, pre najavljivanja novih obaveza, na način propisan članom 56. Zakona o budžetskom sistemu, imaju obavezu da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine. Imajući u vidu da je ministar pre nekoliko sati upravo pominjao taj problem koji je vezan za javna preduzeća i rekao je da je upravo sada na kraju ove godine u decembru dobio izveštaje od mnogih javnih preduzeća za 2013. godinu. To apsolutno znači da ova Vlada i institucije ove države nemaju nikakve mogućnosti da te obaveze koje je neko preuzeo prošle godine, pa onda i ove godine, na neki način uvrsti u budžet za sledeću godinu. Moj predlog je da u amandmanu koji sam predložio preciziramo vreme i da kažemo da su nadležni organi, odnosno ove institucije koje se pominju u obavezi da do 1. novembra te budžetske godine prijave sve dugove i potraživanja koja imaju u prethodnom periodu. Smatram da je taj rok koji se odnosi na novembar i decembar dovoljan za planiranje svih budžeta i na lokalnom i na republičkom nivou, a ovo sve u vezi da postoji zaista veliki problem oko poštovanja zakona, pa i Zakona o javnom dugu. Znam nekoliko primera gde su ljudi koji su nekada vodili lokalne uprave, predsednici opština, uzimali kredite i to u velikim iznosima, bez saglasnosti lokalnih organa, skupština, veća, itd, potpisivali neke ugovore, ministarstva za te ugovore ili Vlada saznali nekoliko meseci kasnije ili možda godinu dana kasnije, a on u svakom slučaju ulazi u ukupan javni dug koji na neki način jeste u ingerenciji države, odnosno Vlada za njega garantuje. Ako bi se definisao rok i ako bi se odgovorna lica po tom osnovu vezala za rokove, mislim da biste izbegli te probleme, odnosno da biste na bolji način mogli da pratite Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanik Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Da li ste govorili po ovom amandmanu, gospodine Bradiću? Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, koleginice i kolege narodni poslanici, podneo sam amandman sa svojim kolegama iz poslaničke grupe na član 13. koji kaže da direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pre najavljivanja novih obaveza na način propisan članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu, „Službeni glasnik“, da ne čitam to, u sistemu izvršenja budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine. Predložili smo da se ovaj član Zakona o budžetu briše, jer ovim članom je predviđeno da direktni korisnici budžetskih sredstava pre najave novih obaveza moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine. Ovaj član, kao i naredni članovi u ovom Zakonu o budžetu, uređuje pitanje koje bi u normalnim zemljama trebalo da dovede do finansijske i fiskalne discipline i to bi bilo sjajno, gospodine ministre, kada bi se Vlada prva toga držala. Međutim, u situaciji kada Vlada upućuje budžet Skupštini mimo svakog budžetskog kalendara, a zatim, posle budžeta za 2015. godinu, upućuje i rebalans budžeta za 2014. godinu, i to deset dana pre kraja 2014. godine, smatramo da se ovim članom budžetskim korisnicima nameću obaveze koje oni objektivno ne mogu da ispune, jer praktično ne mogu nikada da predvide koje obaveze imaju, da li su ih ispunili ili nisu, da li su one veće ili manje i uopšte kakve će obaveze imati naredne godine, jer su očigledno reforme vrlo turbulentne. Ovo naročito kada se ima u vidu da nam je gospođa Kori Udovički rekla da se na planu racionalizacije još uvek radi, a on je na primer budžetiran i sada mi nemamo pojma šta on sadrži, koji su kriterijumi za sprovođenje, koji je njegov… itd. Ja vam se zahvaljujem. Hvala. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Znači, predložili smo da se član 14. briše, a radi građana koji prate ovaj prenos u ove sitne sate ja ću vam pročitati šta smo predložili da se briše. Znači, član 14. govori o tome da prioritet izvršavanja rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava i korisnika organizacija za obavezno socijalno osiguranje imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanje materijala. Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanje materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka, izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Dalje ovaj član kaže da ukoliko korisnici sredstava budžeta Republike Srbije u izvršavanju rashoda izdataka postupe suprotno odredbama stava 1. i 2. ovog člana, Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, donosi odluku o obustavi izvršenja ostalih aproprijacija utvrđenih ovim zakonom za tog korisnika. Ukoliko korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno odredbama stava 1. i 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija privremeno će obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica. Prioritet u izvršavanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ imaju obaveze prema izvođačima radova i to u rokovima utvrđenim zakonom koji regulišu rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Ukoliko Javno preduzeće „Putevi Srbije“ postupi suprotno stavu 5. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija privremeno će obustaviti prenos sredstava po osnovu subvencija namenjenih ovom javnom preduzeću ili će se ta sredstva usmeriti u plaćanje obaveza iz stava 5. ovog člana.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovani gosti iz Vlade Republike Srbije, ja mislim da sam ja, poštovana predsednice, večeras zaslužio jedno ekstra vreme budući da nam se usvajaju amandmani, što znači da predlozi zakona postaju bolji, odnosno, kako mi ovde kažemo, manje su loši. Predlažemo i da se menja član 14, poštovana gospodo, i tu su mi dve stvari važne, pre svega za gospodina Vujovića ovde i njegove saradnike. Najpre, gospodine Vujoviću, što se tiče člana 14, veoma je važno da se zna da su subvencije, vraćam se malo i na tabelu koju smo već prošli, uprkos tome što su smanjene za realno skoro 20%, i dalje previsoke i mi smatramo da je trebalo da budu manje pre svega u privredi i, naravno, poštovana gospodo, za Železnicu. Mimo toga, Mimo toga, mi smo smatrali da stav 1. ovoga člana treba da se menja i u jezičkom smislu i, evo, ja ovde mogu da lektorišem malo ove tekstove koje priprema Vlada. Pazite kako glasi stav 1. sada. On glasi ovako: „Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava itd“, ali ja smatram i malo sam se tu konsultovao sa ljudima koji poznaju jezik bolje od mene da je prava formulacija u duhu srpskog jezika sledeća, poštovana gospodo, gospodine Vujoviću…

Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković.

Ponovo pokušavam da ostvarim komunikaciju sa ministrom i sa gospođom Udovički i pozivam vas da još jednom razmislite o tome da se preispita zakonitost u postupanju ministra finansija koji ima diskreciono pravo u slučaju da, recimo, lokalne uprave ne poštuju određene članove ovog zakona, da ministar ima diskreciono pravo da obustavi transfere u iznosima kako on to procenjuje. U skladu sa obrazloženjem koje sam imao i za član 10. smatram da i obrazloženje po tom članu stoji i ovde. Ako je došlo do određenih zloupotreba, ako nisu izvršavani planovi, ako je došlo do smanjenja prihoda u nekim pozicijama, onda odgovorno lice koje je postupalo nezakonito protiv odgovornog lica treba da se povede prekršajni ili krivični postupak, a ne da dolazimo u situaciju da eventualno zaposleni ili određene druge institucije koje su sarađivale, recimo, sa lokalnim upravama po ovom osnovu budu kažnjene. Ministre, pokušavam već nekoliko da dobijem bar obrazloženje da li smatrate da je ovaj princip u redu ili nije, odnosno da li mislite da će eventualnim selektivnim odlukama i postupanja ministara neke lokalne uprave doći u određene probleme. Znači, stavovi 3. i 4. su suštinski stavovi člana 14. i prema tome ne prihvata se predlog da se brišu. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Mi smo predložili da se član 15. briše i, uvažavajući vašu malopređašnju sugestiju, prvo ću pročitati obrazloženje, tj. objasniti zašto predlažemo brisanje člana 15. Ovaj član reguliše mesečno izveštavanje o ispunjenju prioriteta, odnosno o kašnjenjima u tim prioritetima koji su u ranijim članovima određeni, tj. prioriteti lokalnih samouprava i Javnog preduzeća „Putevi“ i drugih budžetskih korisnika i daje pravo ministru da obustavi transfere. Ovaj član, kao i naredni članovi, uređuje pitanje koje bi u normalnoj zemlji trebalo da dovede do finansijske fiskalne discipline i to bi bilo sjajno kada bi se Vlada prva toga držala. Međutim, u situaciji kada Vlada upućuje budžet Skupštini mimo svakog budžetskog kalendara, a posle budžeta za 2015. godinu upućuje rebalans rebalansa za 2014. godinu i to deset dana pre kraja 2014. godine, smatramo da se ovim članom budžetskim korisnicima nameću obaveze koje oni objektivno ne mogu da ispune jer praktično ne mogu nikada da predvide koje obaveze imaju, da li su ih ispunili ili nisu, da li su one veće ili manje i uopšte kakve će obaveze imati naredne godine, jer su očigledno reforme vrlo turbulentne. Ovo naročito kada imamo u vidu izjave pojedinih ministara koji su rekli da se na planu racionalizacije još uvek radi, a da je on, na primer, budžetiran u budžetu za 2015. godinu i sada mi nemamo pojma šta on sadrži. Da bi znali o čemu pričam, član 15. govori da poštovanje prioriteta u izvršavanju rashoda i zadataka i sprovođenju drugih mera za poboljšanje finansijske discipline pratiće se na osnovu mesečnog izveštavanja o stanju docnji. To su u stvari dospele a neizmirene obaveze od strane korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i JP „Putevi Srbije“ 15. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Skupštine, poštovani gosti iz Vlade Republike Srbije i saradnici, koliko ja razumem, iz različitih ministarstava naše Vlade, ja sada ne očekujem ništa drugo nego da se usvoji i naš amandman na član 15. Predloga zakona o budžetu, uz jednu napomenu da je očigledno opozicija večeras ovde pobedila, poštovana gospodo. Ovi aplauzi svedoče o tome. Moram da kažem i da je veoma važno da i poslanici Napredne stranke čuju vrlo precizno od ministra Vujovića ili možda Stefanovića, ili drugih, da se prihvata amandman, kako ne bi zaboravili u danu za glasanje da glasaju za. Mada, ovo postaje deo zakona, koliko ja razumem. Poštovana gospodo, mi smo predložili da se u članu 15. menja stav 2. i evo da pokušam da pojasnim. Neću se sada pozivati na onu tabelu koja se tiče rashodne strane budžeta, koja nam je takođe važna, koja se tiče i subvencija i prenošenja novca iz Fonda za zdravstveno osiguranje u Nacionalnu službu za zapošljavanje, što mi predlažemo npr. ovde, ali nama je ovde važno da se zna da stav 2. po našem sudu treba da se menja. Izvolite, ministre. Prihvata se predlog da se rečenica promeni i da prvi deo rečenice bude drugi deo rečenice, to je bolji srpski jezik od ovog koji je ovde napisan. Hvala lepo. Zarad istine i zarad te tako predstavljene pobede, kako reče predlagač amandmana, koja se meri aplauzima koji su došli sa druge strane, znate, i u cirkusu se klovnovima aplaudira.

Samo da završi rečenicu. Može da završi rečenicu.

Želim da završi Zoran Babić, da ne bi bilo opomene. Pobeda se određuje na jedinom mestu gde se pobeda određuje. Ona se ne meri aplauzima, podrškom i ona se meri na biralištima, a građani Republike Srbije su se opredelili koju politiku podržavaju i šta podržavaju. Paušalno iznošenje ocena da je neko pobedio večeras, mislim da će pobediti Vlada Republike Srbije izglasavanjem ovog budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Dame i gospodo narodni poslanici, predsednice Narodne skupštine, gosti iz Vlade Republike Srbije, mi smo ovde imali ozbiljnu raspravu o sadržini Predloga zakona o budžetu naše države za 2015. godinu, poštovana gospodo. Član 107, rekao sam, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine i svih narodnih poslanika ovde. U situaciji kada popravljamo jedan zakon, gde je očigledno da su obrazloženja za amandmane koje su ovde predložili opozicioni poslanici toliko ubedljivi da ne može niko ovde tome da se suprostavi, javlja se šef poslaničke grupe SNS, mene naziva ovde klovnom, jer kaže da se i u cirkusu klovnovima aplaudira. Gospođo Gojković, smatram da je jedina primerena reakcija u tom trenutku, kada je gospodin Babić to rekao, što se vašeg vođenja ove sednice tiče, bilo izricanje opomene gospodinu Babiću na osnovu člana 109, a možda i mera udaljenja sa sednice Narodne skupštine. Time biste zaštitili dostojanstvo svakog narodnog poslanika ovde pojedinačno, pa i moje, ali i institucije Narodne skupštine, koja je, još jednom ovde da kažem, svetilište političkog života u našoj državi. Gospođo Gojković, ako niste na vreme izrekli ovu meru, jednu od dve, gospodinu Babiću, ja vas pozivam da sada izreknete na osnovu člana 109. jednu od ove dve mere gospodinu Babiću, jer je on to na osnovu svog izlaganja ovde zaslužio, poštovana gospodo. Hvala. Znači, aplauz nije zabranjeno koristiti u političkoj komunikaciji u parlamentu. Ja bih to shvatila kao uvredu, da je to zaista vama upućeno.

Mislim da treba da raspravljamo i dalje, kako ste vi rekli, o ozbiljnom zakonu i da ne vršimo opstrukciju.

Molim vas, ozbiljnosti malo. Poslaniče Pavićeviću, vama se obraćam, s vama komuniciram, ne sa suflerima ili ne znam šta znači, nisam postavila pitanje nijednom poslaniku mimo vas.

Poštovana predsedavajuća, smatram da ste povredili član 108. stav 1. koji kaže – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Govornik, jedan od kolega poslanika je nazvao Skupštinu cirkusom. Mislim da je time uvredio svakog pojedinačnog od nas poslanika, sve ministre koji su ovde prisutni u sali, druge goste, pa i ove kamermane koji rade ovde kasno sa nama u ovo doba dana ili noći. Vaša je obaveza da se starate o primeni ovog Poslovnika i o redu na sednici. Morali ste onoga trenutka kada je to izgovoreno da u skladu sa članom 109. narodnom poslaniku koji je uvredio sve poslanike u sali, ministre, goste i sve druge da izreknete opomenu. Niste imali nijednu drugu mogućnost sem te, jer tako stoji u ovom Poslovniku koga vi morate da se pridržavate od početka do kraja. Ako vam se ne sviđa, dajte predlog da se Poslovnik izmeni. Dok on važi, vi morate da postupate po njemu. Uvređeni smo svi, pošto je ova Skupština u ovom trenutku nazvana cirkusom. Ne može da se ovo nazove cirkusom. Ja vas molim da se starate o poštovanju ovog Poslovnika, da vodite računa o tome koje reči poslanici koriste ovde i da zamolite one poslanike koji nemaju koncentraciju da rade u ovo vreme, da ne ometaju rad nas drugih koji smo spremni da radimo do kraja, dok ne završimo ovu vrlo važnu tačku dnevnog reda.

Član 108. kaže da se predsednik stara i tražite od mene, prvi stav, negirate odmah, da ja moram da izreknem ovo ili ono. Ne moram. Znači, predsednik, stav 1. se stara, pa on odlučuje da li će da izrekne opomenu. Ne želim da se ponovi situacija od pre neki dan, kada je kolega s leve strane nazvao parlament i ostale poslanike stokom, a danas rekao da se nije odnosilo samo na poslanike nego na sve. Ja ne želim da se to ponovi. Želim da raspravljamo o budžetu, a ne o povredama Poslovnika i ne želim da podržavam opstrukciju, jer mi je jedan od poslanika došao u kabinet i rekao – mi imamo pravo i pravićemo opstrukciju. To je legalno pravo, ali ja neću u tome da učestvujem i neću da izričem opomene, nego ću da se trudim da radimo po dnevnom redu, pa koliko god da traje, nije bitno. Da li su se svi osetili, kako vi tvrdite, 250 poslanika da se prepoznalo i reklo da smo svi cirkusi, da smo svi klovnovi, videće se na glasanju, koliko će ko dati glasova za vašu povredu Poslovnika. Možda se neko osetio uvređenim, a možda se neko nije osetio uvređenim. Kao predsednik, ne radim u cirkusu, sigurno. Ja nisam shvatila da je poslanik Babić rekao da smo mi cirkus i cirkusanti. Izvolite, da li želite da glasanjem utvrdimo da li ste vi u pravu ili predsedavajući, koji tvrdi da nije povredio Poslovnik?

Želimo da radimo. Svi kažu da žele da rade i da raspravljamo o budžetu, jer je to najvažnije pitanje za građane Srbije, a onda građanima Srbije nudimo povrede Poslovnika po sat-dva. Znači, želim da uspostavim red, ali onda nema posle pauze dizanja, jer član 112. govori da predsedavajući uspostavlja red.

Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović i Balša Božović. Da li želite reč? (Balša Božović, s mesta: Da.) Nemojte da vičete na mene. Ne dozvoljavam da neko povisi glas. Dostojanstvo Skupštine nije samo kada poslanik povredi poslanika preko puta. Imajte poštovanja i prema predsedniku parlamenta, koji oličava atmosferu parlamenta. Ne mogu da dajem reč po Poslovniku, kada jedan poslanik stoji. Imajte uvažavanje prema poslanicima koji prvi dobiju reč, poslanice Vesna Marjanović. Zahvaljujem, predsednice. Dakle, amandman u članu 16. stav 1. menja se i glasi da javno preduzeće i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Republika, dužni su da najkasnije do 30 novembra tekuće budžetske godine deo od najmanje 70% dobiti, a javne agencije do 100% dobiti, odnosno viška prihoda na rashodima po završnom računu za 2014. godinu… Niste me čuli. Pričate o amandmanu na član 16. Promašili ste temu, daću vam na član 16.

Hvala vam, predsednice. Čl. 107. i 108. Poslovnika. Zaista moram da naglasim činjenicu… Čl. 107. i 108. su iskorišćeni.

Nemojte vikati, nemojte pretiti. Ne bojim se stvarno. I ako dođe do promene vlasti, kako ste rekli pre neki dan, ne bojim se.

Sada ćemo da vidimo koliko je puta uzastopno jedan te isti član naveden. Verujte mi da sam ja, za razliku od vas, bio ceo dan u sali. Ja moram da radim još nešto dok vi odete i na pauzu. Član 106. ste povredili i upravo pozivam vas, kao predsednicu Skupštinu, šefa najveće poslaničkog kluba u ovom domu da se spuste tenzije i da se vratimo raspravi o amandmanima… Ja to molim već duže vreme. Tražio sam povredu Poslovnika zato što sam vas čuo posle pauze od jednog minuta, mnogi ministri su stajali, a vi ste rekli – da li se neko javlja po tom i tom amandmanu, ja sam rekao – da, javljam se…

Nismo prešli na 116.

Zahvaljujem. Član 106. – samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Niste govorili o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, nego o sledećem amandmanu, pa sam vas zamolila da prekinete diskusiju da bi dobili reč o amandmanu na koji želite da govorite.

Pošto ste maločas… Ima još članova. Niste ni vi đak, ne delujte tako. Naravno da nisam.

Poštovana predsednice, smatram da ste povredili svojim postupanjem član 27. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine koji kaže – predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog poslovnika. Mi radimo 15 sati već, i imali smo poslednjih nekoliko sati kvalitetnu diskusiju, diskusiju na temu, sučeljavali smo stavove, poslanici sa članovima Vlade oko predloženih amandmana. Neki amandmani su prihvaćeni, neki nisu i sa vašim preuzimanjem ove skupštine izgubili smo način rada koji smo imali do pre nekoliko minuta, govorim o povredama Poslovnika, a vi pričate da se radi o opstrukciji koju ste vi izazvali. Ničim mi nismo izazvali ovu opstrukciju nego postupanje jednog kolege poslanika koji nas je sve uvredio a vi ste odbili da po članu 27. postupite, da se postarate da se ovaj poslovnik primeni, da ga primenite do kraja, da po članu 109. on vama ne daje arbitrarno pravo da vi odlučujete da li ćete nekoga da kaznite ili ne. Nego se jasno kaže da se opomena izriče poslaniku koji koristi uvredljive izraze. Tu nemate pravo na arbitrarnost, nego morate da postupite po Poslovniku. Ja znam da postoji nervoza, jer je neko mislio da će ovu sednicu završiti mnogo ranije. Ali, smatramo da je tema vrlo ozbiljna i želimo da damo svoj doprinos da se usvoji što kvalitetniji budžet i ostali zakoni koji su na dnevnom redu. Ne možete nama da zamerite što hoćemo da radimo i 16, 17 i 20 sati, jer to je valjda način da ova zemlja krene napred, tako slušamo od premijera. I vi nama omogućite da radimo a ne da nas Sad ću vam omogućiti da radite, evo sad ćemo izvući stenogram, podelićemo svima i javnosti i Srbiji da vidite koliko je bilo povrede Poslovnika u sat vremena i da li smo nešto raditi. Ja ću vam izaći u susret. I da vidimo ko je tražio povrede Poslovnika u sat vremena, ko troši vreme građana Srbije, ko ne da Srbiji da ide napred i ko ne dozvoljava da se razgovara o, nema pauze. Nemojte da vičete na mene. Ne dozvoljavam da bilo ko viče na mene, da mi dobacuje, zato što je ovo Parlament. I zato što se na predsedavajuće ne viče, a nema na kog predsedavajućeg još niste vikali. Da li dozvoljavate Srbiji da ide napred, pa da počnemo da pričamo o amandmanima ili imate još neku povredu Poslovnika, da građani Srbije vide da li ćemo ispuniti želju. Uvaženi poslaniče, pričamo o važnoj temi ili ne? Od vas zavisi. Ne zavisi od poslanika koji nema ovo posmatraju. Od vas zavisi da li ćemo raspravljati o budžetu. Samo od vas. I ja ću onda član 27. moći da apsolutno primenjujem i poštujem. Ne dozvoljavate mi da pređem na dnevni red. Jasno je, legalno, i legitimno to što radite, ali nemojte da se krijete iza drugih razloga. Član 27. nisam povredila, niti mogu uopšte, ne date mi šansu da povredim Poslovnik, jer samo ide povreda Poslovnika, jedna za drugom. Nemoguće je da predsedavajući povređuje Poslovnik iz sekunde u sekundu dok ćuti i daje reč. To je nemoguće. Glasaćemo, svakako. Što se tiče rada, 48 sati ne brinite ništa, ali ćemo raditi. Izvolite.

Malo savetovanje sa poslanicima vaše grupe, molim za kolegijalnost da ne može 30 njih da ustane i kaže član 107. član 108 jedan za drugim. Znam da Grdana odobrava ali ne sme zbog partijske discipline. Verujem šta je partijski bič, prema tome, sedite.

U članu 16. neophodno je da dođe do većeg punjenja budžeta, zato što se očekivani prihodi ne mogu sa sigurnošću predvideti kao što smo govorili danas, a kako ne bi dolazili do novog zaduživanja, koje predstavlja isključivo teret za sve poreske obveznike, odnosno građane Republike Srbije koji plaćaju porez, neophodno je iskoristi postojeće kapacitete. Ne čujem sebe od galame. Pre svega, mi predlažemo da se punjenje budžeta poboljša reformom poreske uprave, ne tako što ćemo imati na čelu poreske uprave nekog ko je čudak, kako je rekao premijer Srbije, već tako što ćemo sprovesti reforme, ne neko nekog da ucenjuje ili nekome da preti, već sistemske koje će dovesti do povećanja naplate poreza. To je borba protiv utaje poreza. Zatim predlažemo borbu protiv korupcije koja je duboke korene u poslednje tri godine spustila u srpsko društvo, u sistem koji vlada u Srbiji. Borba protiv šverca cigara i duvana i takođe nove investicije. Kada pričamo o novim investicijama, gospodine Vujoviću, želimo samo da čujemo gde su nove investicije koje ste obećavali poput Mercedesa, šta je fabrikom čipova, šta je sa Ikeom i da li se fabrika čipova možda loše čula u jednom periodu u Srbiji, pa se to odnosi na fabriku čepova, pošto je pogon za proizvodnju pampura za flaše u poslednje dve godine u Srbiji nastala, ali od fabrike čipova nismo videli apsolutno ništa. Da li novi natpisi Predlog amandmana u kome tražite da minimum bude 70% nije prihvatljiv, najmanje 50% je ono što stoji u članu 16. stav 1. Ove godine to dozvoljava Vladi da s obzirom na uslove realne okolnosti odredi više. Ovo je minimum. Minimum predlažemo na 50%, ove godine smo realno odredili 70% Prema tome, ne isključujemo mogućnost da bude 70%, ali ne kao minimum, već kao moguće rešenje Vlade. Ovo drugo što ste govorili nije predmet ove tačke Zakona o budžetu za 2015. godinu i nemam komentar.

Poštovani ministri, poštovana predsedavajuća, smatram da prvi stav u članu 16. koji se odnosi na to da javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, da su dužni najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine da uplate najmanje 50% svoje dobiti, a agencije 100% U nastavku se kaže da taj višak prihoda po završnom računu tekuće godine, u ovom slučaju 2014. godine, uplate u budžet Republike Srbije, ali prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

To je dobro i videli smo u budžetu da će to, čini mi se, nekih 16 milijardi dinara doneti kao prihod. Nadam se da je to izračunato na osnovu onoga što nam je ministar Sertić govorio, da je urađen razgovor sa predstavnicima javnih preduzeća poslednjih nedelja i dana, da je analizirano trenutno stanje i kolika se dobit u ovoj 2014. godini može ostvariti, jer će ta dobit biti prebačena u budžet Republike Srbije. Ono što je loše kod ove stvari, to je ako se neke investicije koje javna preduzeća treba da obave ne urade, nego se sredstva prebace u budžet. Mi smo slušali mnogo o tome kako „Elektromreža Srbije“ planiraju 60 miliona evra da prebace u budžet i to je dobro. Ali, da li zato što su tolike pare predviđene za prebacivanje u budžet nije izvršena rekonstrukcija dalekovoda, pa se desilo ono što se desilo u Majdanpeku, da tri dana nije bilo struje?

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gosti iz Vlade Republike Srbije, saradnici, koliko ja razumem, iz različitih ministarstava, svi ovde znamo da je Skupština najviše predstavničko telo i ne postoji ta prepreka za naše usmerenje ka usvajanju najboljih, najkvalitetnijih mogućih zakona u ovom domu. Upravo iz tog razloga, poštovana gospodo, nadam se da se to ovde razume, Zoran Živković i ja podneli smo amandman i na član 16. Predloga zakona o budžetu. Tu imamo jedan konkretni predlog izmene, a i jednu prethodnu napomenu. Prethodna napomena, a u vezi sa članom 16, tiče se naravno ove rashodne strane budžeta, gde smo mi, poštovani gospodine Vujoviću, predložili da se četiri milijarde prenese ipak u ovu kolonu, odnosno ovaj red za kulturu. Ako već imamo deo za subvencije, onda za kulturu mora da se izdvaja malo više, poštovana gospodo, kao i za obrazovanje. Konkretni predlog izmene u članu 16. tiče se stava 1, poštovana gospodo. Evo, da pokušam da vas ubedim da se prihvati i ovaj amandman. Prva rečenica ovog stava glasi ovako – javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da, pazite sada, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, i nastavlja se rečenica. Mi smatramo, gospodine Vujoviću, na osnovu istih razloga na osnovu kojih je usvojeno naših prethodnih pet amandmana ovde malo pre, da ovaj termin: „najkasnije“ treba da se briše odavde i da je vrlo precizno ako ostane: „do 30. novembra“ Podrazumeva se da je 30. novembar najkasniji mogući termin za ispunjavanje ovih obaveza. Hvala. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i akademik Ninoslav Stojadinović.

Zahvaljujem, gospođo predsednice. Poštovani gospodine ministre, mi podržavamo to da se najmanje 50% dela dobiti iz 2014. godine u 2015. godini uplati u budžet Republike Srbije, ali imamo jednu primedbu. Primedba se odnosi na to što se dinamika te uplate određuje u ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Dakle, Ministarstvo finansija će shodno svojim potreba odrediti kada će određena preduzeća uplaćivati deo svoje dobiti. Apsolutno nelogično. Eventualno da je u Ministarstvu privrede, ali i to nije prihvatljivo, jer se na ovaj način ugrožava likvidnost preduzeća. Dakle, pošto smo već odredili da se do 30. novembra uplaćuje deo dobiti u budžet, zašto određivati još posebnu dinamiku i na taj način jednostavno rušiti likvidnost određenih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija? Mi ćemo biti u situaciji da određena preduzeća moraju da uzmu kredite da bi izvršila svoju obavezu prema budžetu, a kroz plaćanje kamata za te kredite će umanjiti deo dobiti iz 2015. godine, tj. u 2015. godini, pa onda 2016. godine će dati manji doprinos budžetu Republike Srbije. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Braka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, akademik Ninoslav Stojadinović i Aleksandar Senić.

Zahvaljujem, predsednice. Trenutnom odredbom je ostavljena diskreciona odluka rukovodiocima javnih preduzeća koja nisu korisnici budžeta da se ponašaju drugačije od svih ostalih sistema u vlasništvu Republike Srbije. Mere štednje moraju obuhvatiti sve sisteme koji su u vlasništvu Republike Srbije, a ne samo za one koji su indirektni ili direktni korisnici budžeta. Iz tog razloga me zanima vaše mišljenje, ministre Vujoviću, da li bi mogli da prihvatite ovaj amandman, jer mi mislimo da se upravo na ovaj način vrši ušteda, ali ne na način da se ušteda vrši kada su u pitanju prosvetni radnici, pa onda dođe do štrajka osnovnih i srednjih škola širom Srbije, jer Vlada Republike Srbije nema sposobnost da nađe šest milijardi da do štrajka ne dođe, već troši na desetine i desetine milijardi za propala javna preduzeća i direktore tih propalih javnih preduzeća koji imaju na desetine i desetine hiljada evra godišnja primanja. Takođe se ne štedi na poljoprivredi kojoj smo ovim vašim predlogom obezbedili šest milijardi manje nego u 2014. godini, a s druge strane 19 milijardi više plaćamo na otplatu kamata i kredita koje smo uzeli u poslednjih nekoliko godina.

Zahvaljujem. Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković. Poštovani ministre, smatrao sam da je jako važno da u 3. stavu člana 17. još jednom ukažem na taj problem oko diskrecionog prava ministra da evo u ovom slučaju, recimo, lokalnim upravama koje nisu uspele da isplate jubilarne nagrade u toku tekuće godine zaustavi transfere. Ponovo upozoravam na to da je daleko ispravniji način da se odgovorno lice u organu lokalne uprave u ovom slučaju predsednik opštine ili gradonačelnik kazni, odnosno da se pokrene prekršajni ili krivični postupak ako budžet nije izvršen na način kako je zakon predvideo. Hoću da vam skrenem pažnju da je veoma težak položaj lokalnih uprava što se tiče finansija, možda razlog da razmislite o tome i da se izmeni deo Zakona o finansiranju lokalnih uprava i novim nadležnostima koje su 2011. godine pripale lokalnim upravama. Po ovom predlogu vi ćete taj težak položaj lokalnih uprava dodatno utežavati time što ćete im umanjivati transferna sredstva, a za većinu lokalnih uprava ta transferna sredstava su možda jedini ili najveći izvor prihoda koji je siguran. Za mnoge lokalne uprave jedino su transferna sredstva izvesna i ako vi budete nastavili na ovaj način da ukidate ta sredstva lokalnim upravama one dolaze u još veći problem. Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković. Želite reč? Morate se prijaviti poslaniče, molim vas. Nema vas u sistemu, a moram da vam dam reč. Ja znam da li vas ima u sistemu. Ispunite mi želju i prijavite se. Nije.

Sve vreme pokušavam da predlažem amandmane koji su zaista osnovani, koje treba da uvažite, ali vi ili ste previše umorni pa ne možete da se starate o ovom redu ili su druge kolege umorne, pa predlažem da možda prekinemo. Hvala vam, ako sam u sistemu hteo sam da ukažem da ovaj član 18. Mislim da je bespredmetno ako vi ne možete da smirite kolege i ako oni nisu zainteresovani za rad. Ako vi smatrate da je bespredmetno u redu. Idemo na sledeći amandman. Kako vi vršite opstrukciju. I drugi poslanici imaju prava da pokažu stav prema vašem amandmanu time što ne žele da ga čuju. Sedite molim vas.

Poslanik vam stoji, okrenite se i viče na mene da nije završio, a vi tražite reč, a Balša Božović traži

A sada vičete na mene, nije ni duhovito. Pričamo o budžetu za 2015. godinu. Ko se prvi javio da li Balša Božović ili Borislav Stefanović, ne mogu da budem arbiter zaista. Izvolite Borislav Stefanović, da li želite ili treba da vas molim da ustanete i da govorite o povredi Poslovnika. Mislim da ste gospođo predsednice prekršili članove 107. i 108. Naime, vi gospođo predsednice u ovom trenutku kršite ova dva člana Poslovnika zato što i građani to da znaju da pola sale upravo stoji i ne dozvoljavajući poslanicima opozicije da obrazlože amandmane. Znam da su svi umorni, verujte, zaista. Razumem nervoznu, ali ovo ponašanje mislim da nije primereno, nije kolegijalno. Dozvoljavate to i otišli ste korak dalje čime ste prekršili član 107. Član 108. je loš način vođenja sednice što se vidi, šteta što kamera ne mogu ovo da zabeleže. A 108. zbog toga što ste ponovo procenjivali, vi, šta se sviđa građanima, šta mi radimo, da li vršimo, ne vršimo opstrukciju, pokušavamo da ukažemo, da pričamo o svojim amandmanima, ne možemo ni to. Razumem, i ponavljam, zaista, mislim da su svi umorni i nervozni, možda kažu neke stvari koje ne bi želeli da kažu. Vi ste svakako poslednja osoba u sali koja može da ocenjuje šta vole, a šta ne građani Srbije. To može Aleksandar Vučić za koga su glasali. Ni za koga od vas nisu glasali. Nisam vas razumela kao poslanika, za koga su glasali, a ko je koga birao? Vi sigurno dobro znate gospođo Gojković da vi u ovoj sali umesto da spustite tenzije, da utičete na poslanike većine koja je ogromna, vi sada nama ovde objašnjavate kako smo mi - srazmerna naša prava, broju naših glasova. Uporno to radite. Uporno tumačite volju građana. Potrošili ste vaše vreme, dva minuta, poštujete parlament, naravno i Poslovnik. Ničim nisam povredila članove 107. i 108. Zaista pokušavam da vodim sednicu na najbolji mogući način, a vi ste svetski čovek, putovali ste mnogo, videli ste u parlamentima kako se poslanici ponašaju u demokratskim sistemima, okreću leđa jedni drugima, viču, negoduju, lupaju u klupe. Znači, ništa se tako ne dešava u ovom parlamentu, poslanici imaju svoj stav prema vašim stavovima i iskazuju ga na svoj način. Znači, vi neki put to radite time što lupite vratima i izađete iz sale. To je pravo poslanika.

Odustaću od povrede Poslovnika, ali vas molim da uspostavite red u Skupštini. Zahvaljujem. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Poštovana predsedavajuća, gospodine ministre, mi smo tražili da se izbriše ograničenje da se naknade za rad predsednika i članova Komisije i drugih stalnih privremenih radnih tela u javnom sektoru ne mogu povećavati u 2015. godini. Ako se u 2015. godini, smanjuju plate i penzije za 10%, ako ste ukinuli naknade, mogućnost nagrađivanja najboljih u državnoj upravi, ako ste ukinuli božićne i novogodišnje dodatke, smatramo da ova vrsta naknade, a ne zarade, ekstra prihoda za pojedine u javnom sektoru, u 2015. godini, teškoj kriznoj, kada treba da stežemo kaiš, treba da bude ukinuta, a ne samo da bude ograničeno na to da ne može da se poveća. Evo pre 20 minuta je Božić za jedan broj građana Republike Srbije, koji ga slave po novom kalendaru.

O amandmanu i govorim. Govorim o tome da se štedi na božićnim poklonima, da se oni ukidaju, a da ostaju naknade za rad predsednika i članova komisije i stalnih tela. Zna se ko u njima sedi. Oni sa najvećim platama u javnom sektoru i na to dobijaju ekstra zarade. O tome je govorio i prethodni ministar finansija koji je bio ovde. Govorio je o tome kako on na svoju zaradu dobije još dva puta toliko, zato što sedi po nekim komisijama i radnim telima. Mi smatramo da to treba da se ukine. Da deca nastave da se raduju Božiću i Novoj Godini, da se oni najvredniji u javnoj upravi nagrađuju, a da oni koji sede u nekim komisijama, pa sede, sede, bez ikakvog rezultata, da za to ne dobijaju nikakav novac u 2015. godini. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice, gospođo Gojković, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije i poštovani saradnici u različitim ministarstvima, mi smo podneli i amandman na član 18. Predloga zakona o budžetu. Kada je reč o ovom našem amandmanu na član 18., tu nismo imali neku supstativnu primedbu u smislu sadržine predloženih mera, ali smo poštovana gospodo, pre svega gospodine Vujoviću i Mijailoviću, pozivajući se na važnost ovog predloga zakona i zakona kada bude usvojen, a koji na osnovu toga ima svoje mesto i u Ustavu Republike Srbije, onda smo smatrali da ta važnost mora da nađe svoj izražaj i u odgovarajućem jeziku, najbolje mogućem. Mi smo tu predložili jednu izmenu. Smatram da ona ovde treba da bude prihvaćena. Evo čega se tiče ta izmena. Prvi stav člana 18. kaže: „Naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru ne mogu se povećavati u 2015. godini“ Mi smo ovde obrazložili da je mnogo bolja formulacija i u duhu srpskog jezika sledeća: „Naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru se u 2015. godini ne mogu povećavati“ Ovo nije samo stvar duha jezika, nego je stvar toga šta želi da se naglasi u jednoj formulaciji. Smatram da ovde treba da se naglasi ono što je namera predlagača, da nešto neće biti povećavano u toj godini. Dakle, ta godina, jasno je, budžet se odnosi na nju, ali neće se povećavati, uzimajući u obzir ovaj argument, mora da ide na kraju rečenice, poštovana gospodo i gospodine Vujoviću.

Zahvaljujem poštovana predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade, uvaženi premijeru ukoliko gledate direktan prenos, u ovom obrazloženju amandmana zbog željene sveobuhvatnosti onih reformi za koje se ova Vlada zalagala samo na papiru, mere štednje moraju obuhvatiti i predsednike i članove komisija i drugih radnih i privremenih tela u javnom sektoru, u suprotnom, mere štednje za koje se navodno zalaže Vlada, neće predstavljati štednju, već će prikazivanje slike štednje u javnosti, samo jedan pamflet demagoški, koji je već polako u javnosti prihvatljiv, kako bi i sami građani shvatili potrebu i ozbiljnost koja je potrebna kako bi se reformisao javni sektor, neophodno je da se naknade za rad smanje i samim predsednicima i članovima radnih tela u javnom sektoru. Ja se iz tog razloga i obraćam gospodi Vujoviću i Sertiću, iz prostog razloga što mislim da ne bi bilo fer da Vlada smanjuje plate u javnom sektoru i neustavno smanjuje penzije, a da sa druge strane ne smanji naknade onim članovima komisije i radnih tela u javnom sektoru koji imaju najveće naknade. Iz prostog razloga, mislim da je ovo dovoljan argument da prihvatite ovaj amandman, a nadam se da to neće imati implikacije na eventualno vaš odlazak u rekonstruisanu Vladu početkom naredne godine. Ako pročitate ceo član 18, videćete da u 3. stavu piše – plaćanje naknada iz stava 1. ovog člana i merila za utvrđivanje njihove visine, urediće se posebnim zakonom. Hvala.

Hvala predsedavajuća. Ušli smo u novi dan zasedanja i ja bih želeo zaista da pozdravim sve naše ljude u dijaspori koji ovog momenta gledaju naš program, pošto jedino oni sada imaju dan. Nažalost, danas nismo mogli da od predstavnika vladajuće stranke dođemo do reči i da obrazložimo svoje amandmane, a imali smo puno toga da kažemo. Kao što je član 18. stav 2. Zakona o budžetu koji više liči na stranačku deklaraciju, deo zastarelog programa, stranke, bivše stranke…

Gospođo predsedavajuća, ako pažljivo pročitate stav 2, on kaže – zadužuju se nadležni organi i korisnici javnih sredstava i u tom cilju iniciraju izmene zakona drugih propisa opštih i drugih akata kojim je uređeno plaćanje ovih naknada. Dakle, radi se o deklaraciji, rezoluciji i nečemu sličnom. Ne radi se o pravnoj normi koja ima dispoziciju i sankciju. Radi se o deklaraciji, o nekoj preporuci koja čak nije ni opšteg karaktera, nego je politička smicalica, ja bih rekao za one koji čitaju ovaj budžet, a ne shvataju da je ovaj budžet u suštini poguban za ljude kojima su smanjene plate, penzije, ne otvaraju mogućnost novih zapošljavanja, već otpuštanja radnika koji su do sada bili na radnom mestu. Nije tu. Nije tu. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Predložili smo za član 19. da se briše iz prostog razloga što mislimo da je nejasan i neprecizan. U stavu 1. nije jasno na koje se troškove misli, tako da nije moguće ni jasno utvrditi koja su prava i obaveze korisnika budžeta Republike Srbije. Ovaj član bi trebalo da reguliše način na koji korisnici budžetskih sredstava plaćaju troškove u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora i pokretnih stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava. Ovaj član je samo još jedan u nizu primera kako se donose pravila koja su nerazumljiva i neprecizna. Da bi bilo jasnije gledaocima o čemu ja pričam, član 19. kaže sledeće – direktni i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti, osim javnih preduzeća koji su indirektni korisnici budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, namiruju samo troškove po tom osnovu. Znači, to je ta nejasnoća i nepreciznost. Ukoliko se u slučajevima iz stava 1. ovog člana plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, korisnik koji upravlja javnim sredstvima vrši plaćanje, a zatim direktni odnosno indirektni korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda. Refundacija iz stava 2. ovog člana smatra se načinom izvršavanja rashoda u skladu sa Zakonom o budžetu i kaže da direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije koriste poslovni prostor iz stava 1. ovog člana prema planu korišćenja koji donosi Vlada. Mislim da je ovo neprecizno, nejasno i da ga treba povući. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Zahvaljujem. Znači, član 20. govori da drugi korisnici javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budžeta Republike Srbije plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg investicionog održavanja, odnosno zakupa u skladu sa kriterijumima koje opet propisuje Vlada. Mi mislimo da to treba da se briše jer otvara mogućnost zloupotrebe jer se predviđa da Vlada propisuje kriterijume za određivanje troškova, što je neprihvatljivo, jer troškovi mogu biti različiti zavisno od mesta nastanka ili po svojoj vrsti. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Ne znam da li je meni ili je predsednik Vlade možda stigao u ovu Narodnu skupštinu pa je nastalo oduševljenje? Dakle, poštovana gospodo, veoma je važno naravno da ozbiljno razgovaramo o predlozima zakona, budući da je to jedna od osnovnih nadležnosti Narodne skupštine da donosi zakone. Žao mi je što poslanici vladajuće većine nisu sada malo aktivniji, ali tu su predstavnici Vlade da nam obrazlože nešto što je nejasno. Evo, meni ima sada jedna nejasnoća vezana za član 20. ovog Predloga zakona. Mi smo podneli amandman kojim tražimo da se briše jedna reč, ali npr. oko tog amandmana nisam siguran da li ste u pravu vi ili mi. Dakle, mi smo predložili da se briše reč „drugi“ jer ja npr. nisam mogao ni na osnovu prethodnog člana, ni na osnovu ovog člana da saznamo koji su to drugi korisnici? Ovde piše „drugi korisnici javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budžeta Republike Srbije, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održavanja, odnosno zakupa, u skladu sa kriterijumima koje propisuje Vlada“ Smatrao sam da se sve ovo tiče i prethodnog člana i onda nisam mogao da razumem šta znači, koji su to drugi korisnici. Poštovani gospodine Vujoviću, ako ne prihvatite ovaj amandman, a nisam sada ovde ni dobio to obrazloženje zašto se ne prihvata, samo mi je važno da čujem ja, a i drugi narodni poslanici, koji su to ti drugi korisnici, ako može da se zna? Da ne bi bilo dileme, ova definicija „drugi“ se odnosi na preostale korisnike koji nisu obuhvaćeni članom 19, a član 19. i član 20. pozivaju se na korisnike budžetskih sredstava definisanih u Zakonu o budžetskom sistemu, član 2. Prema tome, ovde „drugi“ je neophodno da se ne bi odnosilo na ono što je pod članom 19. navedeno. Hvala.

Znači, predložili smo brisanje člana 21. jer otvara mogućnosti zloupotrebe po našem mišljenju. Ovaj član predstavlja subvencionisanje, kreditiranje finansijski neodgovornih privrednih subjekata i doprinosi daljem rastu javnog duga, dok se penzionerima protivustavno otimaju penzije na ime štednje. Šta smo time mislili. Član reguliše mogućnost da Republika Srbija otpiše potraživanje prema privrednim subjektima na predlog ministra privrede. Ovde može da se priča o garancijama datim „Srbijagasu“, npr. Da li ovo znači da će Republika Srbija moći da otpiše eventualno potraživanje u 2015. godini prema „Srbijagasu“ za koje se sada daju garancije? Šta i kako izgleda u originalu član 21, kaže da Vlada može da odluči o otpisu potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu datih pozajmica i plaćenih obaveza po osnovu izdatih garancija privrednim subjektima, kao i o pretvaranju pojedinih dospelih potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu pozajmice iz budžeta Republike Srbije u kapital dužnika, a na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede. Zahvaljujem se. Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković. Nije tu. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović i Balša Božović. Zahvaljujem poštovana predsednice Skupštine. Dame i gospodo narodni poslanici, u članu 21. ukoliko dođe do otpisa potraživanja predviđenim u stavu 1. ovog člana, Vlada Republike Srbije je dužna da o tome obavesti javnost putem zvaničnog sajta Vlade, sedam dana od donošenja odluke. Nužno je da Vlada Srbije objavljuje ovakve informacije na svom zvaničnom sajtu kako bi se uspostavio princip odgovornosti, povećala transparentnost i mogućnost da građani budu ti koji učestvuju u političkom procesu i kako bi građani bili ti koji bi bili informisaniji i kvalifikovaniji da donesu ispravnu političku odluku. Zašto ne usvojiti, npr, ovakav amandman koji samo povećava transparentnost, a ne da 12 zakona, uključujući i budžet, donosimo na netransparentan način, samo kako građani ne bi saznali šta ih čeka u 2015. godini, na način koji je protivan Zakonu o budžetskom sistemu, gde dobijamo samo dva dana da pročitamo 1.700 strana samo za jedan zakon? Mislimo da građani na ovaj način mogu da steknu mnogo veći uvid u ono što se dešava i da zaista dobiju informacije koje ih zanimaju ili interesuju ili o kojima se u javnosti špekuliše da mogu da ih vide na sajtu Vlade Republike Srbije i mislim da protiv ove transparentnosti ministre Vujoviću, ne verujem da bilo ko u Vladi može da bude. Zahvaljujem.

Zahvaljujem gospođo predsedavajuća. Predložili smo da se briše i član 22. koji kaže da direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2015. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad. Mi mislimo da se ovim otvara mogućnost zloupotreba. Ovim članom se privrednim subjektima nameće obaveza da veštački umanjuju sopstvenu vrednost, to mi mislimo. Ovim članom se predviđa da direktni i indirektni korisnici budžeta ne obračunavaju amortizaciju kao rashod, već da umanjuju vrednost svog kapitala. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovani ministri u Vladi, evo sada posebno da se obratim gospođi Bošković Bogosavljević sa kojom smo imali ja mislim takođe jednu dobru diskusiju kada je ona ovde dolazila da brani svoje predloge zakona i ostali saradnici iz različitih ministarstava, Zoran Živković i ja podneli smo amandman i na član 23. i taj član ima samo jedan stav.

Evo poštovana gospodo šta piše u članu 23, evo gospodin Marković npr, kaže – rashodi i izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih rashoda i izdataka, u odnosu na utvrđene aproprijacije i odobravati plaćanja na teret budžetskih sredstava. Nemamo ništa protiv da rečenica glasi baš ovako kako stoji, osim što predlažemo jedan dodatak i u obrazloženju smo, poštovani ministre Vujoviću, naveli da taj dodatak mi smatramo treba ovde da stoji zbog preciznosti. Mi smatramo da ispred termina „rashodi“, treba da stoji reč „svi“ Dakle, svi rashodi i izdaci organa i organizacija Republike Srbije, kako se ne bi desilo, što je, da kažem, ovako i deo nekakve naše prakse ovde da neko možda izuzme neku vrstu tih rashoda za koju se proceni da nije tolike važnosti koliku važnost ima ovakva vrsta zakona koji usvaja naša Skupština. Eto, molim vas, samo da mi kažete da li je to prihvatljivo, Dame i gospodo, gospodine Vujoviću. Hvala. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, Goran Bogdanović, akademik Ninoslav Stojadinović i Snežana Malović. Poštovana predsednice, gospodo ministri, mi smo predvideli brisanje člana 25. zato što se o njemu govori da će Vlada posebnim aktom urediti raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, koji će biti donet na predlog ministra koji obavlja posao državne uprave, koje se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja. Smatramo da je jako loše da Vlada nekom naknadnom uredbom, odnosno aktom svojim raspodeljuje milijardu i 313,5 miliona dinara, ako sam ja dobro izračunao, se nalazi na pozicijama 551 u Predlogu budžeta za projekte, kako to piše u obrazloženju za odbijanje ovog amandmana, koji su već započeti. Znači, vrlo dobro se zna koji su to projekti započeti i ne vidimo zašto se u budžetu nisu tačno naveli ti projekti i koliko je za svaki projekat za njegov završetak određeno. Znači, ovo govori još jedan prilog tome da ovaj budžet nije do kraja transparentan, jer vi ste mogli bez ikakvog problema za projekte koji su već započeti, kako sami kažete, da jasno navedete koliko će u 2015. godini biti potrošeno, a ne da se to ostavlja naknadno odluka Vlade nekim aktom o korišćenju sredstava sa ove aproprijacije. Znači, ovo govori o tome da ovaj budžet nije transparentan onako kako vi tvrdite. Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Branka Karavidić.

Predsednice, smatram da je svakako, i vi ako ste objektivni ćete priznati da je ugrožena javnost rada. Dakle, mi radimo iza ponoći i svakako da ono što je osnovno, da građani mogu da čuju o osnovnom aktu koji se donosi… Da, u prenosu su oni koji ne spavaju. To je tačno. Međutim, nas čeka sutra i sednica pitanja Vladi, znate, pa bi bilo možda korisno da nastavimo sutra ujutru, pa da posle nastavimo sa sednicom pitanja Vladi, kako bi imali neki kontinuitet i kako bi ta javnost bila direktnija. Kada je u pitanju ovaj stav 2. koji sam predložio da se izostavi, u njemu se daje previše diskrecionih prava ministru za raspolaganje budžetskim sredstvima, jer se ovde kaže: „Ministarstvo privrede može rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom budžetskom korisniku za realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana… Može se desiti kao sa Žeželjevim mostom da jedan projekat stoji, stoji i stoji zbog toga što Vladi nije u interesu da Novi Sad ima još jedan most ili da Vojvodina ima još jedan most ili Srbije, to je nacionalni most, i da nekome padne na pamet da ta sredstva prenese nekome trećem zato što je možda na vlasti tamo neko ko je njemu podoban. U tom smislu smatram da je ovo diskreciono pravo u ovakvoj situaciji u kojoj se zemlja nalazi veoma opasno, jer se pokazalo kao veoma negativno ako se jasno zakonom ne odredi način korišćenja sredstava. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovani gosti iz Vlade Republike Srbije i poštovani gosti saradnici naših ministara u Vladi Republike Srbije, narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo amandman na član 25. Predložili smo da se briše jedan deo poslednjeg stava ovog člana i ovde mi je zaista važno da se na neki način nadovežem na ovo o čemu je govorio gospodin Veselinović, a prethodno i gospodin Đurišić. Poštovana gospodo, i nama se čini da sadržina pre svega stava 4, a onda stav 5. nam je malo nejasan, usmerava sve nas ka tome da se arbitriranjem obezbeđuje kao neka mogućnost u pogledu rasporeda nekih sredstava ili upravljanja nekim sredstvima. Šta je važno, poštovana gospodo? Kada se tiče stvari koje su vezane za Zakon o budžetu, a već smo videli na osnovu člana 99. Ustava naše države koliko je taj zakon važan kao poseban zakon, onda u tom zakonu treba što manje stvari da bude prepušteno bilo kakvoj vrsti arbitriranja. Suprotno tome, mi moramo tu da uspostavimo strašne procedure i ne samo to nego i proverljivost toga kako se ta sredstva koriste. Ono što je nama bilo nejasno ovde, pa smo to onda stavili kroz jedan amandman jeste, kaže, sredstva iz stava 4. ovog člana prenose se investitorima – crkvama i verskim zajednicama. Ja sam onda razumeo da su crkve i verske zajednice investitori kojima se prenose neka sredstva i onda mi ništa to, a naročito u vezi sa prethodnim stavom nije jasno. Zato smo predložili amandman. Hvala.

Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom obavezuju se korisnici budžetskih sredstava da sredstva planirana za izgradnju infrastrukture, elektro-energetskih mreža i ulaganje u privredni razvoj posebno usmere na razvoj nedovoljno razvijenih područja, čime bi se omogućio brži, ravnomerni regionalni razvoj, kao i sve ukupni razvoj nerazvijenih i devastiranih područja u Republici Srbiji. Činjenica je da u najnerazvijenijim opštinama u Srbiji žive manjine. Takođe, najviši stepen nezaposlenosti je upravo u opštinama gde kao većinsko stanovništvo žive manjine. Srbija kao zemlja koja je u procesu integracija u Evropsku uniju mora raditi na rešavanju ovih i sličnih problema koji postoje unutar nje. Dakle, država mora raditi na ekonomskoj revitalizaciji svih svoji regiona, nezavisno od toga ko živi na tim prostorima. Takođe, usvajanjem ovog amandmana omogućila bi se potpuna realizacija programa za povratak odbeglih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj u periodu od 1991. do 1999. godine. Ovaj program je usvojen od strane Vlade Republike Srbije, a na njegovoj realizaciji se radilo 2012. i 2013. godine. Međutim, budžet za 2015. godinu ne predviđa nijedan dinar za ovaj program. Našim amandmanom mi predviđamo da se izdvoje sredstva za završetak ovog programa i to u narednoj 2015. godini. Zahvaljujem. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, Goran Bogdanović, akademik Ninoslav Stojadinović i Snežana Malović. Znam da je kasno, ali imamo još puno posla i molim vas da kažete da ste mi dali reč. Poštovana predsednice, gospodo ministri, kolege poslanici, ovaj amandman se nadovezuje na amandman na član 25. Takođe, našim amandmanom smo tražili i brisanje člana 26. jer on dalje govori o tome kako će se naknadno tokom godine određivati na koji način će se koristiti sredstva iz Nacionalnog investicionog plana za projekte koji već postoje. Ne razumem zašto se ostavljaju diskreciona prava, zašto će sada funkcioner neki o nečemu odlučivati? Zašto nije jasno, transparentno, kako ova Vlada stalno tvrdi da radi, stavljeno u budžet na šta će se tačno to u 2015. godini potrošiti pare, koji su to projekti iz NIP-a započeti, da građani Srbije znaju na koji način će jedna milijarda i 313,5 miliona njihovih para biti potrošeno? Ovako ostaje sumnja, bačena je senka na to, na tvrdnju o transparentnosti ovog budžeta, koja je nikad kao što je bilo ranije, koja je neviđena. Ako pogledate malo po tome kako će se trošiti sredstva, videćete za preko 35% sredstava budžeta da će sredstva biti potrošena naknadnom odlukom ili aktom Vlade, kojim će se odrediti raspored i korišćenje sredstava sa određenih aproprijacija. To, kažem ponovo, govori o tome da ovaj budžet nije transparentan. Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Branka Karavidić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Birana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, Goran Bogdanović, akademik Ninoslav Stojadinović i Snežana Malović. Poštovana predsednice, ne znam da li ste me to sada posavetovali kao advokat. Znate da su advokati u štrajku i da vi ne smete kao advokat…

Ponavljam, advokati su u štrajku, advokati su u pravu i zato molim vas da ih podržimo. Kako da propustim ovu priliku da govorim o tome kako će se ponovo netransparentno trošiti sredstva građana? Žao mi je što je ovaj budžet takav kakav je, nisam uspeo da saberem sve cifre, koliko se nalazi na poziciji 511, građevinski objekti u okviru razdela 38. To su sredstva koja će biti upotrebljena, kako se kaže u odbijanju amandmana, za rekonstrukciju i upravljanje i investiciono održavanje nepokretnosti Republike Srbije u inostranstvu. Znači, ministra Dačića i bivšeg premijera, koji je to bivša vlast odgovoran za ovo loše stanje u kome se nalazi. Stalno slušamo da je bivša vlast odgovorna, bivša vlast do marta, odnosno aprila meseca ove godine bio je Ivica Dačić. Sada se njemu daje potpuno slobodno da raspolaže velikim sredstvima, na osnovu nekih njegovih diskrecionih odluka, a stalno se govori o tome kako je bivša vlast uporopastila ovu zemlju i dovela nas do prosjačkog štapa.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije i posebno gospođo Bošković Bogosavljević, vi ste sada jedina dama među ministrima ovde, i poštovani gosti iz različitih ministarstava, da korigujem malo gospodina Đurišića, nisu samo advokati u štrajku, nego i nastavnici.

Ovde se opozicija najviše trudi da naši zakoni budu najbolji mogući. Zašto? Sada sam hteo, poštovana predsednice, da dođem do toga. Šta je naša ideja? Ponovo, gospodine Vujoviću, u duhu srpskog jezika. Imamo jednu rečenicu u članu 27. da je ne čitam sada celu. Kaže – posle zapete ide tekst: „Vlada donosi na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, a na osnovu inicijative ostalih“ Ovo „a“ ne treba tu da stoji, to je višak.

Poštovana predsednice, članovi Vlade, premijera očekujemo, danas je poslednji četvrtak u mesecu, nadam se da će nam se i on priključiti, da ćemo imati priliku. Od jula meseca nismo mogli da mu postavimo pitanja u skladu sa Poslovnikom. Član 28. briše se, da. Briše se 150 miliona, koliko je predviđeno ovim budžetom, našao sam cifru u međuvremenu, 150 miliona da se potroši na realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima, naknadnom odlukom, u toku 2015. godine. Ja mislim da ako treba da imamo transparentan budžet, da je taj plan radova investicionog održavanja trebalo da bude donesen pre usvajanja budžeta, da se ovih 150 miliona jasno vidi gde će biti potrošeno, na koji način, da se onda po tim projektima sprovedu javne nabavke i da se te pare potroše u skladu sa budžetom transparentno, pošteno, bez kriminala i korupcije. Ovako, možemo da dođemo u situaciju da prilikom nekog rebalansa ta sredstva, zato što se kasno donese plan, recimo, i ne mogu da se sprovedu javne nabavke, ne potroše. Onda Vlada dođe u parlament i kaže – mi smo uštedeli, uštedeli smo sredstva koja su sada planirana budžetom, ne znamo za šta, samo širokoopisno, odredićemo u toku godine za šta tačno ćemo ta sredstva potrošiti, a onda kad ih ne potrošimo, kažemo – mi smo nešto uštedeli. Tako vi pravite ovaj budžet i zato smo mi protiv budžeta i zato tražimo da se obriše član 28, kao i član 27, kao i neki drugi članovi o kojima smo govorili i članovi o kojima ćemo tek govoriti. Naravno da je Vlada uštedela. Vlada se trudila da za razliku od onih nekadašnjih vlada koje su se tako rasipnički ponašale, da su mogle da za putne troškove pređu tri puta zemaljsku kuglu, da se odgovorno i domaćinski odnose prema ovom budžetu. Zato smo imali rebalans budžeta, da novac koji nismo potrošili, koji smo uštedeli građanima Srbije ponovo investiramo i da se potrudimo da pokažemo da smo odgovorni i ozbiljni. Meni je drago da predsednik Vlade Republike Srbije pokazuje interesovanje da sa narodnim poslanicima veoma često razgovara. On će svakako i u narednim prilikama biti sa narodnim poslanicima i odgovarati na sva vaša pitanja, kao i do sada.

Poštovana predsedavajuća, tokom dana u raspravu je stigao amandman koji nije prošao zakonsku proceduru, odnosno amandman koji je stigao posle roka predviđenog za to. Neposredno počinjena povreda. Vi kažete u toku dana, a sada smo u drugom danu.

Rekli ste da ćemo do kraja dana dobiti obaveštenje… Nemojte obmanjivati javnost. Tražili smo od službe da nam dostave kopiju delovodne knjige u kojoj se vidi da li je amandman stigao na vreme. Nije nam dostavljena kopija. Sada vas molimo da date nalog službi da nam dostave kopiju. Pre tačno jedan dan smo podneli zahtev za to. Poslaniče, po neposredno počinjenoj povredi, znači, niste u pravu, niste povredu Poslovnika tražili na vreme. Drugo, raspravljali smo o amandmanu. Prihvatili ste da raspravljamo o amandmanu. Time ste učinili podnošenje amandmana nespornim. Glasaćemo, naravno, ako vi insistirate na tome.

Na to što vam je ministar odgovorio, ne spominjući vaše ime, na vaše pitanje? Ne.

Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković, koji je odustao od prisustva na sednici. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, Goran Bogdanović, akademik Ninoslav Stojadinović i Snežana Malović. Poštovana predsedavajuća, gospodo ministri, tražili smo da se obriše i član 29. koji predsedniku Visokog saveta sudstva daje nadležnost da vrši prenos sredstava po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune sudova, kao i prenos sredstava koja se ostvare po osnovu sudskih taksi sa računa budžeta na podračune sudova, u skladu sa posebnim propisima. Smatramo da je davanje ovih ovlašćenja predsedniku Visokog saveta sudstva, bez toga da znamo koji su to posebni propisi, na koji način će on odlučivati o tome gde i koliki iznosi sredstava idu, loša praksa. I kao što smo tražili, radi transparentnosti budžeta, da se brišu čl. 27. i 28, tražimo da se obriše i član 29. Gospodine predsedavajući… Gospodine predsedavajući… Ja vidim da ste me čuli tek iz trećeg puta, kada sam vam se obratio. Ja vas molim, ako ima poslanika koji ne mogu da rade, da izađu iz sale, a ne da ometaju druge kolege poslanike koji vredno rade, evo, već 17. sat.

Znači, smatramo da predsednik Vrhovnog saveta sudstva nije dostojan da uopšte obavlja ovako važnu funkciju i da ima ovako velika ovlašćenja u smislu izvršenja budžeta. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije i saradnici iz različitih ministarstava, narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo amandman i na član 29. Predloga zakona o budžetu i hteo bih da napomenem ovom prilikom da bi ova rasprava bila jedna zgodna prilika da se i narodni poslanici iz SNS uvere da je moguće prihvatiti nekada amandman, pa čak i kada kaže – briše se.

Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Bečiću, poštovana gospodo ministri, evo vidim, gospodin Sertić se osmehuje ovde, sigurno računa na to da će biti usvojen i ovaj amandman narodnih poslanika Nove stranke i vidim da je to veliko zadovoljstvo ovde.

Hvala. Konstatujem da je predstavnik Vlade prihvatio i ovaj amandman. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović-Korać, Aleksandar Senić, Goran Bogdanović, akademik Ninoslav Stojadinović i Snežana Malović.

Izvolite.

Ne, vrlo je važno da znamo ko je u sistemu, a ko nije u sistemu i da to pitanje raspravimo i da raspravimo da li je ovaj amandman Vlade bio u sistemu 19-og ili nije bio u sistemu.

Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Marković. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović i Balša Božović. Gospodine Bečiću, zahvaljujem.

U članu 32. stav 2. raspodela transfera iz stava 1. ovog člana vršiće se prema broju stanovnika u jedinicama lokalne samouprave. Dakle, svi građani Republike Srbije su direktni ili indirektni poreski obveznici, koji pune budžet. U trenutnoj preraspodeli nenamenskih transfera jedinica lokalne samouprave očigledan je trend da se sredstva obezbeđuju na osnovu partijskog ključa, odnosno upliva SNS i SPS. Sa tim moramo prestati, iz prostog razloga što imamo primere da se u tom slučaju onda kažnjavaju građani koji ne glasaju za ove dve pomenute stranke ili partije na lokalnim izborima, kao npr. u Smederevskoj Palanci, pa se onda kažnjava neko ko se zove Radoslav Milojičić Kena, kao predsednik opštine ispred DS, i Smederevska Palanka već treći mesec nema npr. javnu rasvetu, iako je platila veliki deo iz svojih sredstava duga koji postoji već 10 godina.